Poštovane zastupnice i zastupnici dobro jutro. Prije nego što krenemo s radom na temelju čl. 247. Poslovnika predložit ću da provedemo objedinjenu raspravu o točkama 2., 3. i 4. dnevnog reda predviđenog za danas. To su Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2020.g., Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2021. i Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2022. Jeste li suglasni s prijedlogom? Hvala vam lijepa. Znači o tim točkama provest ćemo objedinjenu raspravu. Sada prelazimo na: -Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 260. Poslovnika HS-a. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Prije nego dam riječ potpredsjedniku vlade i ministru financija poštovanom Zdravku Mariću imamo nekoliko zahtjeva za stankom, prvi je na redu kolega Pavliček, izvolite. Tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jednom istaknuli da se dobrim dijelom slažemo sa predloženim mjerama zaštite standarda naših građana i daljnjeg onemogućavanja rasta cijena, međutim postavlja se pitanje zašto tek danas raspravljamo o ovom zakonu, zašto ovaj zakon nije bio na saborskim klupama krajem veljače i zašto on nije stupio na snagu početkom ožujka? Naime, odluka vlade je bila polovicom veljače, zašto se toliko dugo čeka? Ukoliko želite pomoć našim sugrađanima onda im pomozite odmah. Osim toga želim ovim putem izraziti i svoju bojazan da bez obzira na smanjenje PDV-a kako na 13 odnosno na 5% bojimo se da taj efekt neće osjetiti naši građani jer je došlo do dodatnog poremećaja tržišta, kako prehrambenih proizvoda tako i samih energenata zbog ukrajinske krize, te se bojimo da će pojedinci upravo zbog svega toga loviti u mutnom, te će njihov finalni proizvod biti identičan odnosno neće se smanjiti za ovaj iznos za koji se smanjuje PDV odnosno da naši građani neće ovo smanjenje osjetiti na svojim kućnim budžetima, te je stoga jako bitno ove anomalije u potpunosti koliko je moguće iskorijeniti kako bi se što manje pojavljivali, a kako bi uistinu građani ovo smanjenje PDV-a kako na cijenu energenata tako i na prehrambene proizvode osjetili i na svojim kućnim budžetima.

Borba s inflacijom mora biti naš prioritet zato što se radi o borbi za očuvanje standarda hrvatskih građana i upravo zato u ime Kluba zastupnika SDP-a tražim ovu stanku kako bi još jednom istaknuli i kako bi i uvodno pozvali potpredsjednika vlade i ministra financija da odgovori na neke stvari. Borba za ekonomsku sigurnost je ono što moramo i možemo napraviti, uz borbu za sigurnost od ugroza, uz borbu za pomoć našim prijateljima iz Ukrajine koji trpe strašnu agresiju, mi istovremeno moramo voditi i brigu o očuvanju standarda hrvatskih građana. I zato danas raspravljamo o prijedlogu vlade koji ide u dobrom smjeru i zbog toga ga i podržavamo. Međutim unatoč tome što ide u dobrom smjeru činjenica je da on kasni i činjenica je da nije dovoljan. Pored mjera koje su predviđene ovim prijedlogom zakona potrebno je uvesti i brojne druge mjere. Mi smo iz SDP-a predložili samo neke kao što je promjena načina usklađivanja mirovina, promjena načina obračuna PDV-a na trošarine na gorivo, širenje kruga vaučera. Međutim, pored toga došlo je vrijeme da počnemo razgovarati i o promjeni načina modela davanja poticaja gospodarstvenicima. Jučer sam imao prilike slušati g. Gentilonija, povjerenika EU za gospodarstvo i on je najavio da se na razini EU kreće u prihvaćanje činjenice da ovakve izvanredne okolnosti moraju utjecati na promjenu politike poticaja gospodarstvenika.

Kolega Grmoja, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta kako bismo se konzultirali o ovom što predlaže vlada. Naravno, mi ćemo svako porezno rasterećenje podržati i to je dio naše politike, to je ono što zagovaramo. Ali isto tako želimo podsjetiti javnost da smo još u rujnu mjesecu prošle godine skupili potpise i doveli guvernera Vujčića ovdje u HS kako bismo upozorili vladajuće na probleme koji dolaze, na probleme inflacije, rasta cijena koje nisu uzrokovane samo ovom ruskom agresijom na Ukrajinu nego koje su posljedica mjera kojima smo svjedočili protekle 2.g., znači zatvaranja, lockdownova, tiskanja novca, znači i unutar EU, ali i u SAD, a tek nas sada čekaju posljedice ove ruske agresije. Pozivali smo vladu da hitno poduzme korake, međutim evo mi tek sada zapravo imamo određene mjere ovdje pred nama na saborskim klupama i ono što nikako dakle ne možemo prihvatiti je ta spora reakcija vlade, ali i nedovoljne mjere. Ponovno s ovog mjesta želimo apelirati i pozvati Vladu RH da značajnije smanji trošarine i da se odrekne ovog dijela koji ide za ceste unutar cijene koje i hrvatski građani plaćaju za gorivo. Ovaj udar je neizdrživ i vlada je trebala puno prije i puno snažnije i puno značajnije intervenirati, ali ne na način dakle da nešto daje nego da se odrekne onoga što uzima iz džepova hrvatskih građana. Poštovani tražimo stanku u ime Kluba Socijaldemokrata kako bi upozorili da mjere smanjivanja PDV-a na hranu nisu one koje će polučiti očekivane rezultate. Već smo jednom to imali i to 2018. godini kada je PDV na meso i određene proizvode pojeftinio tj. smanjio se, ali hrana nije pojeftinila nego se poskupila. Što će se dogoditi? Strani trgovački lanci će prikazivat tjedan dana akcije kako su ti artikli pojeftinili, nakon toga će ti artikli otići u nebo i opet će biti skuplji za građane. A vi ćete ministre biti odgovorni što ćete milione kuna gurnuti opet u džep vlasnicima stranih trgovačkih lanaca kao što ste to napravili 2018. godine. Ali jedna mjera koja je napravila efekt je bila mjera iz 2013. godine, a to je smanjivanje poreza na dodanu vrijednost na međustopu od 10% tada, danas je ona 13% za ugostiteljstvo. Tada je ta stopa povećala naplatu poreza na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu za duplo. Za duplo su se digle investicije u ugostiteljstvu i za 50% se digla zaposlenost. Ta mjera, porez na ugostiteljstvo od 13% danas bi omogućila ugostiteljima da žive izvjesnije pogotovo zbog krize koja se približava, pogotovo zbog posljedica pandemije koju još uvijek osjećaju i pogotovo zbog rasta cijena energenata kao i ostalog rasta cijena, dakle opće inflacije. I zato ćemo mi u ime Kluba Socijaldemokrata predložiti amandman kojim tražimo smanjivanje PDV-a na ugostiteljstvo na 13% jednostavno kako bi ugostiteljima odnosno turističkom sektoru u Hrvatskoj omogućili da lakše dišu. Prije svega da kažem da smanjivanje PDV-a pa ni ovo sada upravo spomenuto od kolege Bernardića nije polučilo cilja i vrlo često imamo primjere pa i u ovom koji je sada ovdje izdvojen, da zapravo snižavanje PDV-a uopće ne znači snižavanje cijena. Snižavanje PDV-a isto tako znači manje prihoda u državnoj blagajni stoga je izuzetno važno da snižavanje PDV-a bude ciljano i to na one proizvode koji su neophodni za život. Stoga se pitamo zašto ovdje nije isto tako uključeno i snižavanje PDV-a za menstrualne potrepštine, to je nešto što je uistinu nužno i nejasno je zašto je to izostalo u ovom smanjenju. Nadalje, dakle kada govorimo o smanjenju PDV-a na gorivo i smanjenju trošarina na gorivo, jučer smo predali jedan prijedlog, znači jedan zaključak kojim smatramo da bi u ovom trenutku vlada mogla urgirati i reagirati na način da znači povećane cijene goriva znači će i povećano punjenje blagajne preko PDV-a, a znamo da će mnogi u ovoj situaciji zapravo se prestati koristiti svojim osobnim prijevozom. Ako uzmemo u obzir da je tank benzina oko 600 do 800 kuna, a da je negdje medijalna plaća tek malo viša od 6.000 kuna mnogi ljudi će se zapravo odlučiti da tamo gdje postoji javni prijevoz odustanu od tog svog osobnog prijevoza i prijeđu na javni prijevoz. Zbog toga smo urgirali i tražili zaključkom da se vlada obveže da te nove prihode koji će se povećati usmjeri na financiranje javnog prijevoza. Neprihvatljivo je da se u ovoj situaciji smanjuju broj linija tramvajskih i autobusnih u ovom trenutku je uistinu prilika da se okrenemo na ono što smo čuli, na ona obećanja da se kreće prema pojačavanju javnog prijevoza i jednokratna [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] naknada za umirovljenike znači [[Upadica: Hvala lijepa kolegice Peović.]] i ove vaučere pozdravljamo, ali trebali bi biti Povrijeđen je Članak 238., zato jer se kolegica Peović referirala na mene umjesto na stanku. Smanjenje PDV-a iz 2013. godine dovelo je do duplo veće naplate PDV-a, do duplo većih investicija i do 50% veće zaposlenosti. Prema tome kad govorite u sabornici, prvo se informirajte, nešto pročitajte, napravite neke analize, a onda govorite. Kolega Bernardić dobivate opomenu. Idemo dalje, kolegica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče vlade, kolegice i kolege, kad je pred malo više od 2 godine krenula pandemija vezana uz koronu i kad smo nazvali to novo normalno nitko nije znao što to novo normalno znači, a mi danas imamo jednu situaciju kad ne samo ta korona koja je izazvala zaista užasno velike poremećaje imamo i rat u Europi koji moramo nazvati pravim imenom to je rat u Europi. Ono što definitivno se očekuje od ove vlade i očekuje se od nas svih, a to je iskorak u jednom smjeru da vidimo što i kako napraviti. Dakle, ono što imamo nekoliko tema, jedna tema je problem energenata, problem da imamo zaista mogućnost kontinuirane dostave energenata i da njihov iznos odnosno cijene budu prihvatljive našim sugrađanima. Druga tema je problem hrane, dakle samodostatnost jedne države vezano uz hranu i to je ovako zgodno, zgodno navesti to ove 2 godine svi pričamo ali ajdemo vidjeti koje sve mjere imamo. I tu je ovaj sustav PDV-a. I treća stvar o kojem trebamo voditi računa, a to je da omogućimo gospodarstvenicima da rade. Da im omogućimo niz mjera koje će im dati priliku i vjetar u leđa jer bez toga neće biti ničega. Bez toga ćemo samo gledati i kao kroničari vremena bilježiti koje promjene jesu i koje statistike jesu. Zaista pozdravljamo i ove mjere koje su mjere vezane i uz smanjenje pojedinih stopa PDV-a. Ja moram priznati da bih osobno neusporedivo više voljela da je PDV na menstrualne potrepštine 5%, a ne 13% i u tom smislu ću dati i amandman jer mislim da je ovo vrijeme.

U ime kluba HDZ-a tražim stanku da bi još jedanput utvrdili činjenice oko toga na koji način je Vlada radila, što je radila i što je nudila kao rješenja. Više nego evidentno je da upravo ovaj zakon se donosi u pravo vrijeme, a isto tako i svi oni koji su se donosili od 2016. na ovamo gdje Vlada itekako osluškivala sve ono što se događa, tražila rješenja, Ministarstvo financija pronalazilo rješenja oko smanjivanja i oko poreza na dohodak i poreza na dobit i raznih doprinosa. Dakle, u pravo vrijeme se uvijek reagiralo i uz to su se stabilizirale javne financije i imamo upravo ovo što imamo, dakle mogućnost da se na vrlo jeftin način možemo isfinancirati sve one potrebe koje su se u međuvremenu pojavile, a to su nažalost i potres i covid. Ne zaboravimo da je preko 40 milijardi kuna potrošeno i smanjeno je dijela prihoda državnog proračuna upravo radi covida što je itekako Vlada amortizirala i prema građanima i prema poduzetnicima. Prema tome, kada govorimo i o ovom setu zakona onda možemo reći i ovom zakonu, da je zaista pravovremeno koje će itekako pomoći građanstvu da prebrodi ove krize koje su i ova kriza o poskupljenju samih energenata koja je zapravo vanjska i izazvana čimbenicima. Prema tome, moramo biti vrlo objektivni i vrlo realni i sagledati to u cijelosti i potvrditi to još jedanput kako je ovo pravovremeno i kvalitetno rješenje.

Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku da bi s jedne strane naglasili kako naravno snažno uvijek podržavamo sve aktivnosti koje pomažu da naši građani žive bolje, kvalitetnije da ih se rastereti, bez obzira koliko se priča o tome da porezi u Hrvatskoj kroz neke reforme padaju, porezni ugriz, a ministar će znati o čemu govorim je sve veći i veći.

I kad kaže država da se nečega odriče ustvari ona se odriče gotovo pa ničega u nekom realnom iznosu koji na kraju dobijemo kod obračuna. Kada se rade prave reforme, kao što se recimo radi u Makedoniji, onda cijena goriva padne, tamo je cijena goriva pala. Kod nas nije pala. Mi smo i to moramo priznati zemlja koje nije energetski neovisna, mi smo evo zahvaljujući ljevici prodali našu najveću naftnu kompaniju, a zahvaljujući HDZ-u smo je prenijeli u … upravljačka prava iako nemaju većinski paket i to je činjenica. I hrvatski građanin sada smatra, posebice u pograničnim dijelovima da mu je jako dobro otići tankirati ili natočiti gorivo u Mađarsku gdje je to jeftinije četiri kune. Međutim, evo obavijest vama i javnosti Mađari dopuštaju samo da možete natočiti 10 do 20 litara, nakon toga ne, tako se štiti. Poštovani predsjedniče, uvaženi ministre. Tražim stanku u ime kluba IDS-a kako bi se još jednom konzultirali oko ovog prijedloga zakona i svakako ćemo podržati svako rasterećenje naših građana, naših poduzetnika. Međutim, nažalost svaki put kad ovdje vidimo našeg ministra Marića znamo da je voda došla do grla i da se pokušava nekakvim čarobiranjem riješiti određene probleme koji ne dolaze zapravo iz Ministarstva financija. Dolaze iz nekih drugih resora koji su potpuno neodrživi. Mi danas ovdje pričamo o prijedlogu zakona koji će na državni proračun imati udar 2,1 milijardu kuna, a ne pričamo o dugovima veledrogerijama koji svake godine rastu 4 milijarde kuna. Kad ćemo napokon ovdje vidjeti ministra Beroša i rješavanje tih problema? Kad ćemo vidjeti ovdje rješavanje problema mirovinskog sustava gdje imamo 1,23 radnika na jednog umirovljenika, potpuno neodrživ mirovinski sustav. Kad budemo ozbiljno, hrabro rješavati te probleme onda i rashodovnu stranu proračuna onda ćemo možda napokon imat prostora za ozbiljno porezno rasterećenje i naših građana i naših poduzetnika. Do tada ovo su nažalost samo vatrogasna rješenja za koje prvo kasne, a drugo je upitno koliko će pomoć našim sugrađanima, pogotovo kada znamo da je u veljači stopa inflacije bila 2,6%, a u godinu dana je cijena hrane i prijevoza rasla preko 10% Izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Domovinskog pokreta. Dakle, nije sporno da treba smanjiti opterećenje i dobro je da je Vlada konačno odlučila na mnoge proizvode smanjiti PDV, međutim vidimo problem u tome što zapravo Vlada reagira i nešto poduzima jedino kad to apsolutno mora i nema više prostora za odgađati. Kakvu uopće ekonomsku viziju nudi vaša Vlada? Zapravo vidimo odgađanje godinama ključnih reformi, ništa se ne poduzima i ponovit ću još jednom da udjel ukupne države u našem BDP-u je previsok, prevelik i to upućuje na to da vjerujete da vlada, da birokracija može dobro upravljati našim životima, može potaknuti gospodarski rast potrošnjom i slično. Ovdje se mora otvoriti pitanje na koji način se uopće troši novac državnog proračuna jer to služi gospodarskom razvoju ili stojimo na mjestu. Nažalost podaci su prilično jasni, Hrvatska gubi utrku u odnosu na druge koji su puno ranije reagirali, dakle ove mjere možemo pozdraviti, ali treba reć da druge zemlje su puno ranije ovo proveli i odlučili nešto konkretno napraviti. Prema tome, opet kasnimo i nikako da ova vlada bude ispred krivulje, uvijek smo na dnu krivulje, uvijek čekamo predugo i onda na neki način premalo građani osjete određenih mjera jer nedostaje ukupna vizija. Dakle, opet apeliram da se smanji gdje se god može javna potrošnja i udjel države u realnoj ekonomiji. Hvala. Javlja li se još tko?

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS, poštovane dame i gospodo zastupnici, kao i uvijek drago mi je biti s vama, ovo je već dosta ustaljena praksa porezni zakoni, ovaj puta malo su nešto drugačije okolnosti nego što smo imali u proteklim godinama i u krugovima porezne reforme.

Nastojat ću se referirati i kolko budem uspio i na vaša obrazloženja stanki, bilo je vrlo korisnih komentara odnosno pitanja u konačnici i naravno predstaviti same izmjene koje su dio integralnog paketa vladinog paketa koji je predstavljen prije nekog vremena vezano za mjere koje bi trebale ublažiti efekte inflacije porasta cijena pojedinih segmenata naše potrošnje, prije svega energenata i hrane, a na životni standard naših građana i općenito na funkcioniranje hrvatskog gospodarstva. Vjerujem da će i u replikama biti dosta brojki i statistike.

Podsjetit ću vas da je jedna od prvih mjera bila podizanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 230.000 na 300.000. To je samo po sebi naravno imalo kao efekt određeno smanjivanje, međutim onda s druge strane naravno i ostale izmjene, a i naravno općenito gospodarske okolnosti koje su dovele do toga da se i kroz porezna rasterećenja ostvaruje bolje punjenje proračuna. U onim dobrim godinama imali smo to vrlo jasne primjere u nebrojeno segmenata poreznog sustava da sa sniženim stopama i poreznim rasterećenjem da zapravo smo širili poreznu bazu i imali i naravno pozitivan povratni efekt na proračun, ali vi znate jako dobro i to građani jako dobro znaju i poduzetnici da nije smisao bio poreznih izmjena punjenje proračuna nego naravno poticaj i stimulans gospodarstvu odnosno rastu plaća životnog standarda. Inače što se tiče pojedinih promjena u sustavu PDV-a ja bi ovdje još istaknuo i element koji se tiče obračunatog u odnosu na naplaćeno u smislu ovoga modaliteta PDV-a jel je vrlo često i u HS i u nekakvim prijašnjim raspravama našima bila ta tema o tome kako bi trebao biti po isključivo naplaćenim ovoga naknadama, ne po obračunu, to naravno mi tu imamo i okvir koji se tiče europskih direktiva i mi smo u nekoliko navrata i koristili upravo taj okvir i dizali taj prag kada i do koje razine se može opciju iskoristiti, dakle opcija nije obligatorno, opcija dakle prvo je bilo do 3 milijuna, mi smo u poreznim izmjenama prvo na 7,5, a nakon toga u covidu i do 15 milijuna kuna prag, svi oni koji su do tog praga da mogu otpirati žele li ući u sustav PDV-a po obračunatom ili po naplaćenom, ali opet napominjem kad je naplaćeno i plaćeni računi i naplaćeni. E sad kad gledate taj trend zapravo tu sad uvijek možemo govoriti i različite komentare imati da li je taj porast ispod ili iznad očekivanja, kakva je općenito refleksija toga, ali uglavnom što se tiče pravnih osoba negdje oko 20.900, ne oko nego točno 20.924 pravne osobe su po naplaćenim, isto kao kod što se tiče fizičkih osoba 41.001 osoba koje su po naplaćenim, svi ostali su bez obzira da li obračunavali PDV mjesečno ili tromjesečno po obračunatoj naknadi. Inače što se tiče stopa, to je ono što naravno građane najviše i zanima, a i rasprava naša će se najviše, ja sam siguran najvećim dijelom voditi u tom dijelu, dakle u onom prvom krugu porezne reforme sa 25 na 13 snižena je stopa PDV na dječje sjedalice za automobile i isporuku električne energije, javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, urne, ljesove, sadnice i sjemenje, gnojiva, pesticide, te druge agrokemijske proizvode, hranu za životinje osim hrane za kućne ljubimce. Mislim da smo tad poslali jasnu poruku. Dakle, što se tiče električne energije snižavanje stope, to je jedna od rijetkih kategorija, tu se referiram na jednu od opaski u obrazloženju stanki gdje smo mogli zaista ispratiti da je sniženje stope PDV-a dovelo do pada cijene te usluge. Kod ostalih kategorija iz naravno vrlo razumljivih razloga, ali pojasnit ćemo to u nekoliko navrata, siguran sam i na replikama, ovoga to nije uvijek garancija jer porezna politika u konačnici što ja volim puno puta reći nije ta koja može riješiti sve naše probleme, al ona daje svoj nekakav doprinos. S druge pak strane usluge pripremanja hrane i obavljanja usluga odnosno bijelog šećera obzirom na zdravstvene elemente su tada vraćeni na onu stopu od 25, u međuvremenu znate i sami da smo snižavali što se tiče ugostiteljstva usluge pripreme i usluživanja hrane u i izvan ugostiteljskih objekata, apropo opaske odnosno obrazloženja stanke prethodno od uvaženog zastupnika Bernardića, dakle i kad je bila ta snižena stopa od 10% ona se označila i odnosila samo na konzumaciju u objektu, catering ili recimo da uzmete i nosite sa sobom, nije kao takav bio obuhvaćen, mi smo to stavili na isto. Međutim, što se tiče pića bilo bezalkoholnih bilo alkoholnih oni su na stopi od 25. Dakle da za građane općenito pojasnimo još jedanput, ako gledamo kolokvijalno rečeno turizam, turistički sektor, kompletni smještaj i sve vezano uz smještaj je na 13, kompletna hrana i usluga pripremanja i usluživanja hrane je na 13, jedino što nije u onom ugostiteljskom dijelu su pića. Potom je naravno značajnija promjena uslijedila netom prije izbijanja korona krize, ne netom, ali dobro godinu prije 2019. kada je cijeli ovaj segment koji će biti predmet mog dijela izlaganja i vjerujem vaših replika bio prvi puta snižen s 25 na 13 i tu je logika bila ja bih rekao vrlo jasna kako smo krenuli prvo sa inputima u poljoprivrednoj proizvodnji tu smo priču na neki način zaokruživali sa svježim mesom, svježom ribom, voćem, povrćem, jajima i slično da na neki način taj cijeli ciklus poljoprivredne proizvodnje uokvirimo. Što se tiče ukupnih efekata do tada, svih tih poreznih izmjena u nekoliko krugova tada smo računali da od ukupne nešto preko 10 milijardi poreznog rasterećenja, opet ponavljam kao i prošli tjedan kad smo govorili euru, Zakon o euru pa smo se doticali i izmjena trošarinskog sustava i slično, statičkom metodom, dakle ako se ništa ne dogodi, ne promijeni toliko efekt i vrijednost i važnost smanjivanja poreznih stopa. Dakle, sve ove krugove poreznih reformi do sada, do ovoga današnjeg prijedloga negdje oko 3 milijarde kuna. E sada, mi smo ovaj zakon stavili u proceduru kao dio integralnog paketa vladinih mjera, koje je vlada predstavila. Prvo na jednoj tiskovnoj konferenciji, a onda kad su se naravno svi mogući stekli uvjeti, jer ovdje se govori o zakonskim izmjenama bilo je dosta mjera koje su u djelokrugu podzakonskih akata kako vlade tako i pojedinih resora, ali kada sve skupa to uokvirimo i okružimo, paket vrijedan sada već gotovo 5 milijardi kuna. Tu ću se referirati isto na uvaženog zastupnika Grbina koji je spomenuo između ostaloga povjerenika Europske komisije gospodina Paolo Gentiloni i ja sam bio prisutan na tom sastanku ponedjeljak i utorak i imali smo jako dobru raspravu gdje smo između ostaloga se referirali i na sve mjere koje su pojedine zemlje članice stavljale u funkciju. Između ostalog je jasan evo sad bez namjere da nešto ovoga, ovoga naglašavam svoju intervenciju ali kako u pravilu imate predsjednika vlade ovdje izvješće s Europskog vijeća, mogu evo dati i iskoristiti priliku i sa Vijećem ministara financija. Ja sam bio jedan od onih ministara koji smo potencirali temu uz energente i hrane kao izuzetno važne ovoga kategorija koja možda u ovom prvom koraku obzirom na kretanje prvo cijena struje, plina, a sada i pogonskog goriva negdje možda nije u prvom planu, ali zaista je važna i zato i ove mjere koje mi stavimo nisu baš tako bile vidljive među drugim zemljama. Dapače, ovaj paket kada gledate i financijsku njegovu težinu zapravo dolazi zaista na sam vrh kada uspoređujete s drugim zemljama članicama. Usudit ću se reći čak i u odnosu na one koji su trenutno u izbornim ciklusima, samo da se razumijemo. Što se tiče vaše konkretne opaske ona je skroz na mjestu, rijetko mi na sastancima imamo, ali imali i gospođu povjerenicu Vestager koja je nadležna za tržišno natjecanje i baš upravo na ovu temu koju ste apostrofirali smo imali dobru raspravu jer i Europska komisija tu radi na nečemu što bi moglo danas sutra biti slično privremenom okviru Temporary Framework-u koji je bio u funkciji i još uvijek je do lipnja mjeseca ove godine vezano za pandemiju Covida. Po sličnoj logici stvari dakle, svi dobro znamo dakle, mnogi kako gospodarstvenici tako i građani trpe i izravnu, ali i neizravnu štetu od svega ovoga što se događa, poglavito i rasta cijena i naravno da je onda ideja da se složi jedno horizontalno rješenje odnosno pristup koji bi onda zemlje na neki način ovoga stavljali u funkciju je li između ostaloga i opaska jedna je bila s kojom se ja također složio da u ovom trenutku i ovim okolnostima imamo dosta nekoordinirani u potpunosti pristup. Iako ako gledamo sve skupa nema tu nekakvih prevelikih razlika. Poseže se manje-više za sličnim mjerama kao što je i vlada u paketu mjera. Dakle, s jedne strane proširivanje segmenta vaučera postojećeg koji je bio za struju i uključujući i plin, šireći obuhvat korisnika u isto vrijeme dajući određene vrste poticaja da cijene plina koje su prema određenim kalkulacijama iz resornog ministarstva i nadležnih institucija zapravo implicirale porast plina od 1.4. za građane od 79%, za gospodarstvenike nažalost oni to dobro znaju se to dobrim dijelom već i manifestiralo odnosno materijaliziralo. Dakle, ideja tih mjera je bila kroz ovaj recimo tako skup različitih aktivnosti utjecati na ublažavanje. Ne možemo u potpunosti neutralizirati porast cijena, ali ga možemo kao takvoga ublažiti. I ti vaučeri i te potpore što se tiče i prema distributerima, opskrbljivačima kako za građane, tako za ovoga poduzetnike su na tom smjeru. I posebno naravno vodimo brigu i vodili smo brigu o socijalno najugroženijim skupinama stanovništva, pa tako između ostaloga slično po modelu kako su imali potporu umirovljenicima u Covidu tako i sada potpore vezano za, jednokratne doduše što se tiče samih ovoga mjera i podmiravanja računa i naravno porezni dio i PDV odnosno Zakon o PDV-u i onaj koji je, ima svoje integralno mjesto odnosno možemo reći tako i uporište u svemu skupa. Dakle, kada gledamo i rast cijena energenata, inflatorne pritiske i određeno otežano poslovanje gospodarskog sektora, ali naravno najpovoljniji cijena na standard građana to je razlog zašto predlažemo ove izmjene. Dakle, u najkraćim crtama što se tiče poreznih stopa. Oporezivanje PDV-om po stopi od 5% na isporuke prirodnog plina u razdoblju, pardon, od 1. travnja ove godine do 31. ožujka iduće godine. To je znači prijelazno razdoblje od godinu dana, nakon toga dalje će plin biti isto kao struja na stopi od 13. Odmah ću se referirati na neke opaski iz obrazloženja, o vremenskoj komponenti. Koliko god okolnosti bile takve kakve jesu i tražile i dobile su u konačnici, normalno tu se nećemo u potpunosti složiti, žurnu reakciju Vlade RH moramo ipak znati da bez obzira na okolnosti određene stvari se moraju poštovati jer izuzetno cijenimo naravno spremnost Hrvatskog sabora da recimo u ovom zakonu imamo odmah hitnu proceduru, da imamo odmah dva objedinjena čitanja. Vi znate da smo bili u javnom savjetovanju u najkraćem mogućem ovoga roku, ali u isto vrijeme upravo za plin konkretno moramo tražiti i dopuštenje EU. Dakle, to je sve procedura koja između ostaloga podrazumijeva i određeni vremenski okvir. Dakle, sve to skupa kao takvo je vezano za plin. S druge strane jako važno, ja ću sad pročitati, tamo ima puno i kategorija koje vrlo često ovoga izazovu mali i da ne kažem i smijeh jer pročitat ću točno sve ono što je u samom zakonu definirano da ide sa 13 na 5% Dakle, to je dječja hrana, jestiva ulja i masti, isporuka živih životinja, isporuka svježe ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuka svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuka žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježih jaja peradi u ljusci, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte te sa 25, na 5 izravno maslac, margarin, poslije ću doći do ostalih kategorija. Da pojednostavim sve ovo što sam rekao, kompletni segment prehrambenih proizvoda koje trenutno na 13% ide na 5, a dodajemo i maslac i margarine koji izravno s 25 idu na 5. U izmjenama postoji još nekoliko kategorija, dakle sportska i kulturna događanja kako sa 13 tako i s 25 na 5% i uvaženoj zastupnici Peović i naravno menstrualne potrepštine. Pravilnikom će se točno propisati sa 25 na 13 koje su to potrepštine, dakle govorimo o higijenskim ulošcima, tamponima, čašicama i sličnim proizvodima koje su isključivo vezane za naravno te namjene. Također s 25 na 13 uz plin koji sam objasnio kako će biti prijelazno razdoblje, imamo i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku. Evo to je otprilike sve što se tiče poreznih stopa. Ima još jedna jako važna izmjena to su kolegice moje ovdje su sa nama zamjenica i pomoćnica našeg ravnatelja Porezne uprave, on će nam se poslije pridružiti također dakle ideja između ostaloga je bilo i u ovim poreznim izmjenama napraviti jednu iskorak temeljem nekakvih naših postojećih iskustava dakle jedna jasna odredba povreda porezne tajne ne predstavljaju podaci o tome da je porezni obveznik znao ili morao znati da sudjeluje u transakcijama čija je namjera izbjegavanja plaćanja PDV-a. To je jedan dio koji nema veze naravno sa ovom tematikom inflatornih, ali naša iskustva su pokazala da u tim tzv. kružnim lancima prijevara nažalost dođe do toga da i neki koji zaista nemaju s tim ništa, da tako kažem kolokvijalno nevini stradaju. Moramo i zakonodavni okvir urediti na način da naravno maksimalno će se provoditi sve kompletne mjere i nadzorne i kontrolne i ostale što se tiče kružnih prijevara, ali naravno da zaštitimo odnosno da oni segmenti jel vidjeli smo da ima i takvih situacija gdje neki nažalost ne svojom krivnjom eto potpadnu pod to i onda dođu pod naravno sankcije. Što se tiče ukupnog efekta ovih poreznih izmjena, on je procijenjen na 2 milijarde i 100 milijuna kuna, opet ponavljam statičkom metodom procjene. Dakle, u ovom trenutku sada naravno spekulirati i govoriti kakvi će biti povratni efekti i ukupni efekt toga o tome ćemo naravno ex post evaluacijama između ostaloga suditi. Dozvolite mi u preostalom vremenu da se isto tako na neki način referiram i na vaše opaske iz obrazloženja stanki, vjerujem da će biti u replikama, o tematici hoće li ovo značiti i snižavanje cijena. Dakle, to smo puno puta govorili i imali smo i prošli smo nekoliko navrata i ta iskustva, da ponovit ću još jedanput, snižavanje stope bilo poreza na dodanu vrijednost ili bilo kojeg drugog poreza ne znači nužno da će doći do one pune namjene koju hoćemo. Davao sam jednu paralelu i sa iskustvima koje smo između ostaloga i vidjeli u malom, u malom broju slučajeva, a to je bilo recimo kad smo snižavali stope poreza na dohodak, da je bilo onih poslodavaca koji su svojim zaposlenicima korigirali bruto na niže i ostavili ga na istom netu. O hrani mislim da možemo se složiti da imamo jednu od najkonkurentnijih tržišta maloprodaje hrane u smislu tih organiziranih lanaca, bilo stranih, bilo domaćih, ne radimo nekakvu distinkciju, bilo da govorimo općenito o samom tržištu kao takvom. Zaista kada usporedite sa zemljama članicama EU vidjet ćete i sami da ima ne mali broj zemalja i u našem okruženju i sl. gdje praktički imate dva ili tri možda ključna igrača. Ovdje kada gledate recimo po tržišnim udjelima i ja sam između ostaloga i jednu takvu inicijativu pokrenuo pa sam pozvao 10 najvećih lanaca u Ministarstvo financija čisto da čujem naravno i njihovo viđenje i sigurno da među njima postoji određena konkurencija. Vidjeli ste i sami naravno to su i marketinške i prodajne aktivnosti gdje će oni oglasiti snižavanje cijena i prije samog formalnog stupanja na snagu, ali opet ponavljam još jedanput na nama je da to sve skupa između ostaloga i dižemo u eter, zato se i radujem ovoj raspravi svakom komentaru odnosno pitanju koje će biti na tu temu, ali u isto vrijeme naravno da se činimo sve da se ta konkurencija dodatno stimulira i ona ide na korist građanima, a ne da dolazimo u situacije da se ova snižavanja stopa PDV-a ne prelijevaju tamo gdje su originalno namještena. I mislim da je to sigurno jedna od stvari koju treba voditi računa. Također prošli tjedan smo raspravljali o Zakonu o euru i tada sam rekao i tada sam rekao pa ću ponoviti i sada, ova mjera sama po sebi je bila na neki način predviđena i vi znate da i u programu Vlade stoji PDV na hranu, doduše sada smo se odlučili kompletno na 13% odlučili smo se ipak za ovu mjeru da upravo segment, ponovit ću još jedanput, svježe meso, svježa riba, voće, povrće itd. vrlo jasno iščitavate moje riječi ide sa 13 na 5% zajedno sa svim imputima poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče daljnjih koraka europskih direktiva, o tome smo isto pričali nešto proteklih tjedana, one stvaraju nekakav dodatni okvir, ona je još kao takva nova između ostaloga još nije ni stupila na snagu, kakva god bila ona otvara i nekakve dodatne mogućnosti. Vlada RH kao i do sada sve porezne izmjene prati naravno i efekte dosadašnji, prati naravno i međunarodni okvir i nekakvo okruženje, prati naravno i aktualne momente, trenutke i nekakve procjene budućih kretanja. Sukladno tome i sve iduće porezne izmjene u našem mandatu i općenito će biti najvećim dijelom zapravo vođene time. I sada kada gledamo i ovaj Zakon o PDV-u mislim da možemo svi skupa biti zadovoljni da smo uspjeli provesti sve one prethodne u onim lijepim vremenima krugove porezne reforme. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora. Poštovani ministre. Ja ću se referirati na smanjenje poreza na menstrualne potrepštine koje smanjuje sa 25 na 13%, odnosno to je tzv. ženski porez. To je jedna od onih stvari o kojoj smo raspravljali krajem prošle godine i ja nisam očekivala da će tako rano zaista biti i mogućnost smanjivanja, odnosno vezano uz menstrualne potrepštine. Inače je ta rasprava iza toga kod nekih iz ove sabornice izazvala mogućnost pet minuta slave, ali nije tema pet minuta slave, nego je tema zaista da napravimo iskorak. Stoga mislim da je i vrijeme i mogućnost da se smanji sa 25 na 5 jer ste imali i neke druge stvari koje ste smanjivali sa 25 na 5. Zaista cijenim da je bolje da se nazove menstrualne potrepštine, a ne da navodimo sve što je jer bi nešto moglo u međuvremenu i biti i napraviti, ali u tom smislu će ići moj amandman da ipak imamo taj, da vodimo računa da je to ženski porez i da ga smanjimo na 5% Stoga je moje pitanje da promislite o tome. Evo baš prije nekoliko dana na dan žena osobno sam sudjelovao na jednom panelu izuzetno dobrom na tragu upravo naše najave o snižavanju stope PDV-a ne menstrualne potrepštine, a u kontekstu ja bih rekao jako dobre i važne kampanje borbe protiv menstrualnog siromaštva. I između ostaloga brojke i postoci koji su tamo iznijeti i vama su ja mislim i javnosti poznati i sigurno da je ovo smjer dobar. Međutim, iskorištena je prilika i na tom panelu, a evo i sada u ovoj raspravi, da između ostaloga svi doprinesemo da zaista evo ne samo kod hrane nego i kod menstrualnih potrepština ta snižena stopa bude pretočena u nižu cijenu tih istih menstrualnih potrepština, da se između ostaloga i ta problematika menstrualnog siromaštva na adekvatan način adresira a istovremeno što je na panelu i raspravi posebno dobro apostrofirano da se i dodatni novci ulože u samu edukaciju.

I zapravo se sada Vlada kao nečega odriče, po nama prekasno. I ono što bih želio da odgovorite hrvatskoj javnosti, ako imamo cijenu goriva 13 kuna, dakle eurosuper, 15 kuna dizel, gotovo 10 kuna plavi dizel što je ogroman udar na naše poljoprivrednike. Koliko tu država uzima? I zašto se ne ide u značajnije snižavanje trošarina i odricanje ovog dijela za ceste, dakle 13, 15, 10 koliko država tu oduzima od te cijene? Hvala lijepo. Dakle, u ukupnoj cijeni litre bezolovnog benzina odnosno dizela postoji hajmo pojednostaviti bazna cijena koja uključuje cijenu koštanja sa maržom, postoji trošarinski dio i postoji naravno PDV koji ide kao i na sve ostale proizvode unutra. Dakle, po tim udjelima Hrvatska nigdje ne odskače. Mi smo negdje u pravilu u sredini. Dapače, ja bih rekao u nekim stvarima pogotovo kod dizela smo čak i nešto u nižoj kategoriji, odnosno nižoj polovici jer je država svjesno još davnih godina snizila, odnosno imala nižu stopu trošarine. Sad ću reći brojku prije naših zadnjih izmjena.

Sada kad smo snižavali za 20 lipa je otišao dizel dolje, za 40 benzin.

Međutim, od 1.1.2020. je bio smanjen na 13% upravo u ugostiteljstvu, u uslugama u turizmu, u pansionima, u hotelima, kampovima itd. I nije točno da nije bilo investicija od 2016. do 2020. u prosjeku je bilo investicija godišnje su rasle negdje od 10 do 12% upravo u turizmu, u ugostiteljstvu i prihodi su rasli negdje od 7 do 10% od turizma. Prema tome, dodatnim smanjenjem na 13% kad se očekivalo, možda će se smanjit cijene. Mi smo uvijek govorili da je to ona razlika u koje ćemo investirati za budućnost u kvaliteti, u svemu onome što je došlo. I upravo kvaliteta se i potvrdila na tržištima gdje pogotovo u uslugama u ugostiteljstvu smo dostigli jednu visoku razinu u odnosu na drugu konkurenciju. Moj kolega jednom, uvijek kolega jel' ministar turizma zna jako dobro koliko jak proteklih godina bio i je i dalje i naravno mislim da trebamo svi skupa činiti sve da investicijski ciklus u turizmu, u cjelokupnom turizmu se nastavi, pojača koliko je god moguće od organiziranog smještaja, hotelskih lanaca, kampova do privatnog smještaja odnosno sektora ugostiteljstva. To je jedini zalog ja bih rekao za budućnost jedne propulzivne, strateški važne gospodarske grane Republike Hrvatske koja se evo pokazalo i u covidu kolika je elastičnost turizma na egzogene poremećaje, dakle kad se dogode nekakvi značajniji poremećaji kao što je bila corona ili na žalost sada aktualna situacija. Iako evo svi skupa mislim ne samo trebamo gajiti nade i vjerovati, nego činiti sve da se i ovogodišnja sezona spasi koliko je moguće, odnosno da bude što bolja. Jer za sada stvari kako jesu, dakle imamo dosta dobre brojčane pokazatelje u smislu rezervacije i bookinga u ovoj nazovimo tako predsezoni. Poštovani ministre svi znamo da je PDV najnepravedniji porez. Plaćaju ga jednako i siromašni i bogati. U zadnjih pet godina na imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo Porezna uprava je naplatila svega 35 milijuna kuna poreza. Postavila sam vam to pitanje, odgovorili ste mi u propisanom roku. Ja vam zahvaljujem na tome, ali mene interesira. Po ovome ispada kao da su u Hrvatskoj svi sve stekli legalno, a svi znamo da baš i nije tako. Pa me interesira kada imate namjeru malo više početi oporezivati imovinu kako bi bogati malo više punili državni proračun, a ne samo sirotinja koja plaća PDV apsolutno na sve jednako isto kao i oni koji imaju plaću i 30-40.000 kuna.

Naša namjera naravno je upravo kada vidimo i kroz ove izmjene i prije samog covida i prije ovih aktualnih inflatornih pritisaka sa snižavanjem stope PDV-a upravo pokušati pogoditi odnosno doći i doprijeti do onih građana koji nisu u nekim drugim škarama bilo poreza na dohodak zbog nažalost niskih razina njihovih dohodaka i da se taj regresivni efekt kao takav umanji. Što se tiče oporezivanja imovine ja bi tu razdvojio taj dio oporezivanja imovine i poreza na imovinu ili kako god ga zvali u odnosu na utvrđivanje nerazmjera imovine u odnosu na primitke. Prije svega pozdravljam činjenicu što ste vi Vlada RH reći ću, pa mogu reć, neću reć prihvatili, ali generalno uvažili prijedlog SDP-a kao odgovor na ovu rastuću krizu, ali imam zapravo dva pitanjca. Da li vi kao potpredsjednik vlade razmišljate da promijenite uredbu o određivanju cijene goriva jer je ona u ova krizna vremena reći ću dosta onako fiksirana. Znači mi ćemo promjenu cijene goriva osjetiti tek 23. jel tako, u utorak. Mi sad plaćamo nešto što je skuplje što je bilo prije tjedan dana kada je bio pik cijene nafte, dakle ja vam predlažem da to radite puno češće. A s druge strane, da li razmišljate također i o plivajućim ili plutajućim kako god hoćete trošarinama.

Dakle, mislim odgovor na pitanje, kad me pitate je li razmišljam o ovim okolnostima razmišljam apsolutno o svemu, glava puna svega da tako malo se našalim. Konkretna pitanja, a i vezano za uvaženog zastupnika Grmoju, dakle snižavanje ove trošarine za 20 lipa smo sada trenutno kod dizela 38 lipa iznad minimalne propisane EU, a 76 lipa iznad minimalne što se tiče benzina. To je taj prostor koji još eventualno kao takav postoji. Usko vezano uz to je i ovo vaše i prvo i drugo pitanje, dakle način obračuna je naravno jedna tehnička kategorija vrlo važna, dal tjedan, to treba struku pitat, konzultirat ćemo se, vidjet ćemo, oni uzimaju tih tjedan dana. Na ovom primjeru od ovog tjedna smo vidjeli da obzirom na ponedjeljak, utorak, srijedu, prošlog tjedna je utjecalo na povećanje cijena, u nastavku tjedna su bazne cijene brenta ošle dolje, trenutno su još uvijek negdje oko 100, malo ispod 100, dakle očekujemo slijedeći utorak snižavanje cijena. Što se tiče plivajući, oni dosada nisu imali nikakav smisao dok nismo fiksirali maržu, međutim evo nastavit ću dalje.

Dakle ono što ovim putem želim naglasiti jest da se ovim zakonom u stvari omogućava između ostalog i da rast cijene plina za kućanstva bude zaista minimiziran. Bez ovih vladinih mjera to uvećanje za kućanstva bilo bi gotovo 80% kao što ste i vi naveli u uvodnom govoru, a sa mjerama to uvećanje biti će svega 16%, što je potvrdila i HERA neki dan, a uvećanje neće biti niti 400% kao što je u Rumunjskoj, niti 250 kao što je u Njemačkoj, niti 200% kao što je u Belgiji već kao što je potvrđeno 16% A valja naglasiti isto tako da je Hrvatska uz Mađarsku jedina država članica u stvari u kojoj se dosad zaista nije dogodilo povećanje cijena plina za kućanstva, pa vas evo ovom prilikom molim za vaš komentar. Pa dobro ste to apostrofirali je li prije nekoliko tjedana kada su svi ti parametri ovoga stavljeni u nekakvu nazovimo tako jednadžbu i kada smo vidjeli naravno da smo kao jedna od zemalja koja je dugo godina odoljevala tim porastima cijena i da će sada nažalost taj porast biti toliko visok, gotovo 80% što ste i sami rekli naravno da onda idu i ovaj splet mjera koji opet ponavljam ne može u potpunosti neutralizirati, ali ga ipak može kao takvoga ublažiti, a onda još dodatno ja bi rekao pokrijepljen ili poduprt sa mjerama koje će kao takve utjecati na to da upravo oni naj, socijalno najugroženiji slojevi našeg društva odnosno građani naši sa nižim primanjima ipak i to još kolko tolko, kolko je moguće bezbolnije ovoga, ovoga prožive. U svakom slučaju plin kao kategorija sigurno ima svoju važnost bez obzira na činjenicu da nije cijela Hrvatska plinoficirana, dakle govorimo kad gledamo broj kućanstava negdje pola. Gospodine Mariću, revizorica Državne agencije CERP tj. bivšeg Fonda za privatizaciju upoznala je vas kao resornog ministra da je država Hrvatska u slučaju javno privatnog partnerstva u Poreču oštećena za 104 milijuna kuna. U svakoj iole uređenoj državi ministar financija i ministarstvo moralo je trenutačno poduzeti sve da spriječi tu štetu, a osobi koja je pokazala toliko savjesti i odgovornosti odati priznanje. Vi ste pak skupa s ravnateljem CERP-a Milanom Plećašom i prijateljem Andreja Plenkovića odvjetnikom Danijelom Klobučarom dali otkaz revizorici Nadi Ružić, te ništa niste poduzeli da spasite imovinu RH. Jeste li svjesni da je ovo otvorena korupcija i protuzakonitost? Jeste li svjesni da ćete odgovarati zbog ove otvorene pljačke imovine hrvatskih građana na koju nema nitko pravo, pa ni vi ni vaš šef Andrej Plenković? Hvala lijepo. Da, zastupnici ću odgovoriti bez obzira što nije pitanje vezano uz ovu temu, ali kako god bilo moram odmah demantirati što se tiče ikakve, ikakvog otkaza, ja gospođu niti ne poznajem, niti radi u sustavu za koji sam ja odgovoran, pa tako niti bilo kakav otkaz kao takav ne mogu niti dati, niti sudjelovati u njemu. Što se tiče same procedure, svaki dopis, pa i vaš kad vi pošaljete nekakav dopis i kad zovete izravno recimo u kabinet i od mojih kolegica tražite bez da mene pitate, tražite izravno, dobijete odgovor kao takav, jel to ste i do sada ja bih rekao ovoga dovoljno dobro upoznali, tako isto i po ovom spomenutom predmetu ja nemam puna saznanja oko toga, ali mogu vrlo mirne glave i savjesti reći da su sve službe Ministarstva financija u onom djelokrugu nadležne postupale sukladno pravilima i postupcima odnosno procedurama. Prva je Članak 238., vi obmanjujete hrvatsku javnost, vi lažete ja bih rekla hrvatsku javnosti i time ponižavate i nas saborske zastupnike. Vi ste itekako bili upoznati s tim slučajem jer postoje dokazi, mailovi, dopisi za isto. A Članak 33. ste povrijedili vi gospodine predsjedavajući.

Nemojte izlaziti iz teme, svi dobro znaju da to nije tema, ali radite kako hoćete. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče vlade, poštovani predsjedniče sabora uvijek je čuti iz oporbenih klupa ovakve intervencije u trenutku kada je vlada uspješna i kada to i strane agencije potvrđuju. 3 godine suficita dovele su do povjerenja u vladu, rast plaća, rast minimalne plaće, porast zapošljavanja, sami ste istaknuli da je 11% više uplata u mirovinski sustava radi rasta plaća. Dakle, te uspjehe štitili ste i u Covidu sa paketom od preko 13 milijardi kuna samo za plaće, štitite i sada paketom od 5 milijardi kuna. Ono što je bitno i dobro da PDV ide dolje posebice na ove kategorije jer oni pogađaju upravo ove najsiromašnije. Prema tome, to je vrijednost EU. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, uvijek su ta pitanja što, ako je li scenarij, ja bih rekao i nezahvalna ali sigurno možemo ja bih rekao i konstatirati i dosadašnja naša iskustva poglavito, poglavito u kriznim situacijama da bi okolnosti bilo kud i kamo teže i naši odgovori sigurno ne bi mogli biti toliko jaki i adekvatni. Međutim, u isto vrijeme ja neću zanemariti upravo i ovaj prvi dio vašeg komentara odnosno replike da smo upravo i na poreznom dijelu, ali i na kompletnom segmentu javnih financija činili sve ono što je potrebno zapravo da osiguramo poziciju. Nitko nije mogao predvidjeti, nema tog vizionara na ovom svijetu koji može predvidjeti i koronu ili agresiju na Ukrajinu ili bilo koji drugi poremećaj i slično, ali u isto vrijeme dakle sa svim tim mjerama koje radili u mirnodopsko u pravom smislu, ali i preneseno mirnodopsko ozračju nam je dalo zapravo mogućnost da reagiramo i adekvatno, ali i pravovremeno [[Upadica: Hvala vam.]] to je sličan pristup kao i kod Covida. Poštovani ministre svako porezno rasterećenje je i više nego potrebno i dobrodošlo, pa tako evo dobro je da se snizuje PDV na svježe i rashlađeno meso, svježe i rashlađena riba, jaja itd., i naravno da ću ja kao liječnica uvijek radije preporučiti porciju plave ribe nego paštetu na kruh. Međutim, činjenica je da za različite mesne prerađevine, suhomesnate proizvode i smrznuto meso ostaje stopa na 25%

Dakle, poljoprivredna proizvodnja uključujući i stočarstvo evo i u onom mom prvom kratkom ekspozeu u uvodnom dijelu je na neki način pokrivena, koliki je poticaj bio sa strane porezne politike da se da jednostavno od inputa proizvodnje preko samoga segmenta proizvoda, konkretno i namjerno naglašavam svježeg mesa, svježe ribe. Za sve daljnje korake kao što sam i na kraju rekao ovoga svog izlaganja uzevši u obzir i moment u smislu nekakvog okvira međunarodnog u okruženju, europskog i slično, ali i našeg domaćeg. Mi smo između ostaloga znate i sami i u programu vlade predvidjeli u nekom trenutku da kompletna hrana bude na 13% Sad smo ja bi rekao ipak na koristi naših građana blago odstupili tako da smo ovaj segment išli na 5, međutim ne isključujemo, dapače ne isključujemo i ostali segment i mesnih prerađevina, mliječnoga i sličnoga koji nije sada pokriven ovim dijelo. Koliko je država ove godine uprihodovala od PDV u odnosu na isto razdoblje prošle godine? Vjerojatno se radi o znatno većem iznosu s obzirom da je došlo do značajnog rasta cijena u zadnjih 2 mjeseca, a ovaj zakon tek stupa na snagu s 1. travnja i stoga smo mišljenja da je on trebao bi puno ranije ovdje na saborskim klupama u raspravi. I drugo pitanje najveći udar na građane koji se reflektira na njihove budžete, a ujedno i na finalnu cijenu svih proizvoda je definitivno cijena goriva. Znači na cijeni od resimo 13 kuna za litru goriva, 5,2 kune idu na trošarine, 2,6 ide na PDV dok je 5,2 kune izvorna cijena ajmo reći goriva plus marža trgovaca.

Sa današnjim danom odnosno s jučerašnjim s tim da moram dati ogradu, bilo je dosta i novinarskih upita pa odmah se kolega i javnim putem moram ispričati jer ne da nismo im htjeli dati podatke nego smo rekli čekajmo kraj mjeseca. Što se tiče PDV-a uvijek je bitan kraj mjeseca kad se napravi kompletni obračun, ali evo obzirom da sam u HS-u i moram odgovarat na pitanja, milijardu kuna točno u prvih evo 2,5 mjeseca dakle sa 15.3. je više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, 9 milijardi i 100 u odnosu na 8 milijardi i 100. Međutim, opet ponavljam relevantniji podatak će biti krajem ovog mjeseca odnosno s početkom idućeg kada ćemo imati obračun. PDV na pogonska goriva, vjerujem da smo svi primijetili niti jedna zemlja nije napravila. Iz kojeg razloga? Nije dopušteno direktivom. Pogonska goriva snižene stope PDV-a nisu kao takve predviđene.

Ministarstvo kojemu ste na čelu od 2016.g. traži rješenje kako bi pomogla našim građanima i olakšala poslovanje gospodarstvenicima. Zbog globalnog utjecaja povećanja cijena energenata, otežanog poslovanja gospodarskog sektora te nepovoljnog utjecaja cijena na standard naših građana i ovaj prijedlog zakona koji svakako podržavamo evo svi mi ovdje u HS-u. Ali moje pitanje nije usko vezano za PDV nego za otežano poslovanje. Naime, radi se o tvrtki Đuro Đaković TEP koja se našla u problemima i vi već gotovo dva tjedna radite na tome kako biste pomogli i osigurali ostanak tisuću djelatnika koji su zaposleni u tvrtci Đuro Đaković, pa vas evo molim da li ima nekih novih informacija vezano za to? Evo iskoristit ću priliku kao što ste sami rekli bez obzira što nije usko vezana uz temu Zakona o PDV-u, ali važna je tema i prije svega važna za zaposlenike Đure Đakovića TEP-a njih 872, njihove obitelji, kooperante i općenito funkcioniranje Slavonskog Broda u gospodarskom smislu, a onda i šire i cijele Brodsko-posavske županije. Dakle, obzirom na sve dobro znane okolnosti da ih sada ne ponavljam u kratko vrijeme rješenje je na vidiku u smislu toga da ćemo razdvojiti provedbu sankcija koje smo naravno u obvezi i to ćemo učiniti u odnosu na funkcioniranje. Dakle, problematike i pitanje vlasništva u odnosu na normalno funkcioniranje tvrtke koja je u Hrvatskoj, u Slavonskom Brodu koja zapošljava ljude, plaća poreze u Hrvatskoj i ima tržište praktički u potpunosti na razini EU. Tu zaista govorimo o terminima, ja bi rekao sati, dakle danas najkasnije sutra kao takvo će rješenje biti poznato. Poštovani ministre. Prije svega pozdravljam sve mjere koje je Vlada poduzela pa i ove koje se tiču samog PDV-a, a sve u kontekstu činjenice da je veliki dio mjera zapravo usvojen od strane SDP-a koji je te mjere dugi niz tjedana i rekla bih mjeseci predlagao. Podsjećam rast cijena je počeo još u rujnu, 15. rujna sam postavila pitanje o rastu cijena i što mislite poduzeti po tom pitanju. Ono što me zanima jest da li razmišljate o dugoročnim mjerama poput izuzimanja trošarina iz osnovica za obračun PDV-a, a da se u cijeni benzina ostavi samo PDV na cijenu, nabavnu cijenu i maržu? Drugo, da li razmišljate o integraciji mjera koje predlaže Europska komisija u okviru svoje nove Energetske strategije poput oporezivanja ekstra dobiti energetskih poduzeća, a hvala Bogu u Hrvatskoj imamo takvih velikana koliko hoćete?

Dakle, slično kao i na opasku gospodina odnosno uvaženog zastupnika Hajdaš Dončića, dakle u današnjim okolnostima čovjek mora razmišljati o svemu, međutim ovdje moram vrlo jasan i kategoričan, ne može se trošarina izuzeti iz obračuna PDV-a jednostavno nije kao takvo moguće niti europskim zakonodavstvom i direktivama niti bilo kojim drugim i ne bi imalo kao takvoga smisla. Ali opet da se vratim i na ono prethodno jer dužan sam to još pojasniti, i ovih 38 odnosno 76 koji su preko minimalne trošarine za nešto preko 3.000 poslovnih subjekata u RH to je podatak za prošlu godinu, vrši se povrat do minimalne trošarine. Dakle, bilo da prevozite putnike, autobuseri ili prevozite robu, ne samo ovlašteni tipa sad da ne reklamiram neku kompaniju nego čak i unutar većih sustava distributivni lanci imate povrat trošarine do minimalne. Lani je 233 milijuna kuna plaćeno povrata trošarine za minimalne, dakle za te subjekte nema više nikakvih u smislu mogućnosti daljnjeg smanjivanja, oni su već na minimalnom. Ajmo emocije ostavit za pjesme, a bit racionalni. HEP je u vlasništvu države 100% i ostvario je u zadnjih šest godina oko 7 milijardi kuna dobiti i ja vas neću kao u filmu pitati, gdje je novac Lebovski nego ću reći da me jako zaintrigirao jedan twitt koji je Vlada objavila, kaže ovako trenutni prosječni godišnji račun za struju iznosi 3.400 kuna i da nismo napravili ništa narastao bi za 782 kune. Uz ove mjere će narasti za 325 kuna što znači da ćete uštedjeti 457 kuna.

Pa je usko vezano i uz problematiku koju je uvažena zastupnica maloprije spomenula o razmišljaju i promišljanju dugoročnih mjera. Pa između ostalog HEP-ova zadaća je reagirati i dati svoj doprinos i kada su kratkoročni izazovi, ali u isto vrijeme kroz prije svega investicijski potencijal i cikluse, a i neke druge mjere naravno štititi odnosno doprinijeti zaštiti naših interesa energetskih i u nekakvom srednjem do dugom roku. Računica je jasna, to ste vidjeli iz prezentacije, Vlada je to prezentirala na tragu i nekih replika od maloprije, dakle u nekakav omjer ili odnos su stavljene što bi se dogodilo sa cijenom plina i ukupnim mjesečnim odnosno godišnji, ovdje konkretno govorimo o godišnjem računu, da nema nikakve reakcije niti Vlade u smislu određenih stimulativnih mjera niti same HEP-a. To povećanje bi bilo 782 kune na godišnjoj razini, a umjesto toga s ovim mjerama je 325. Jel' ja to dobro vidim? Povreda Poslovnika kolega Škoro, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, idem zaraditi jednu opomenu, nisam već dugo. Dakle, članak 385. dakle nije u pitanju uopće plin nego struja. 238. hvala lijepa. Dakle, nije u pitanju plin, ovdje je u pitanju struja. Dobro, dobili ste opomenu, a niste baš nešto puno objasnili zašto.

To je zapravo pozdravljeno od velikog broja poreznih obveznika. U vašem uvodnom izlaganju čuli smo da oko 61000 njih PDV plaćaju tek po naplaćenom računu. Razmišlja li se o tome da se dodatno povećava taj prag koji je sad postavljen na 15 milijuna kuna, taj prag zapravo odgovara onom pragu od 2 milijuna eura koji definira veličinu mikro poduzetnika. Razmišlja li se o tome da se to možda podigne, možda na onu razinu od 75 milijuna kuna sa kojom se definiraju mali poduzetnici i ako bi se u tako nešto išlo da li bi to predstavljalo neka dodatna naprezanja sa državnim proračunom? Na žalost ne možemo dalje zato što kako sam uvodno i rekao sve smo mogućnosti direktiva iskoristili i sa onim prvim podizanjem mislim da je svima logično, odnosno razumljivo zašto sa tri tada postojećih milijuna na sedam i pol prejudicirajući naravno i naš put prema euru da se danas sutra to zaokruži na milijun eura. A onda kada je izbila corona kriza smo iskoristili također mogućnost koja je otvorena da se taj iznos tada i poveća na tada maksimalnih odnosno još uvijek važećih maksimalnih 15 milijuna kuna. Međutim, dobro evo iskoristit ću da ne uštedim ni sebi ni vama vremena nego da kažem, dakle pratili smo kakva će biti reakcija poduzetnika i fizičkih i pravnih osoba u smislu obveznika poreza na dodanu vrijednost. Brojke sam vam rekao, dakle kod pravnih osoba taj dio po naplaćenoj naknadi je blago u porastu. Kod fizičkih osoba zapravo kroz godine taj broj čak i smanjivan, znači opcija je hoće li ili neće uzeti u obzir. Poštovani ministre, ja bih volio da meni objasnite, a i građanima onda usput kako je to ušteda za građane kad uzmete sa naslova PDV-a na benzin od 36% više kako je to ušteda za građane kad zamrznete cijenu, a ta zamrznuta cijena bude veća od cijena u okruženju gdje nisu povućene te mjere. Kako je dok je cijena bila benzina 10 kuna, a nafte 147 kuna kako danas kada je cijena nafte 100 kuna i cijena benzina 15 kuna. I ono što je definitivno vaš resor da objasnite građanima transferne cijene između INA-e i MOL-a i što su transferne cijene i koliko to košta Republiku Hrvatsku kada MOL uzima hrvatsku naftu po jednoj cijeni fiksnoj, a Hrvatskoj prodaje odnosno prodaje Hrvatskoj benzin kalkulirajući naftu po tržišnim odnosno najvišim tržišnim cijenama. Ne znam da li je Poslovnikom predviđeno da mogu odgovarati dulje od 60 sekundi, ali zaista ova sva vaša pitanja ne mogu stati u to ali nema veze. Kako smo već i navikli i vaša pitanja, pa onda poslije još možemo eventualno razjasniti. Dakle, mislim što se tiče ušteda za građane i u odnosu na ukupni porezni prihod, ja mislim da smo tu temu već puno puta raspravljali u Hrvatskom saboru. Naravno gledate koliko je neko opterećenje po jedinici nekog proizvoda litri benzina, kilogram ne znam nečega ili nekoj mjernoj jedinici u odnosu na ukupni kvantum. Ja sam vam i uvodno govorio i spominjao između ostalog jedan od smisla poreznog rasterećenja je bio da se naravno da doprinos i za investicije i za nekakav rast zaposlenosti i za povećanje plaća i to se u konačnici i dogodilo. Što se više investira u smislu kompanija bit će više PDV-a, što raste plaće i zaposlenost bit će više poreza na dohodak, viši iznos doprinosa. Dakle, kada gledate individualno pogledajmo i vašu i moju plaću kao i svaki drugi koliko je bilo oporezivanje i porezni klin 2016. u odnosu recimo na danas. Ministre povrijeđen je, odnosno poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora povrijeđen je članak 238. kad ministar ovdje odgovara o poreznom opterećenju plaća tada porezno opterećenje koje je doneseno, donijeli ste dobro za one koji su imali visoke plaće a te visoke plaće u Republici Hrvatskoj su manje od minimalnih plaća u Njemačkoj. Kolega Brumnić potpuno nepotrebno dobivate opomenu jer ovo nema veze sa povredom Poslovnika, zloupotrijebili ste Poslovnik. Izvolite kolega Lerotić.

Međutim, da bi ono bilo dugoročno i kako bi moglo biti veće porezno rasterećenje onda moramo početi rješavati probleme u nekim drugim resorima odnosno ministarstvima kako bi nam rashodovna strana proračuna bila uravnotežena. Mi znamo kad smo planirali, odnosno kada se donosio proračun za 2022. imali smo plan od 9 milijardi kuna deficita, takav je bio postavljen proračun za ovu godinu. I s obzirom da nam se ovdje prihodi smanjuju za 2,1 milijardu kuna, znači što dovodi do toga da će se deficit na proračun povećati.

Dakle, tema koja je sigurno glavna i ključna uz ove porezne izmjene je naravno i pitanje uloge javnih financija u gospodarskom rastu i općenito prevladavanju krize, ali naravno i njene samo održivosti. I to je uvaženi zastupnik Pavić malo prije apostrofirao što smo sve činili u onim ja ću opet reći lijepim okolnostima, lijepim vremenima, spuštali taj deficit, smanjivali udio javnog duga u BDP-u, a to nam je između ostalog dalo mogućnost da reagiramo kada dođu ovakva vremena. Mi u ovom trenutku baš danas 17.3., ja još uvijek nemam konačne podatke, kroz nekih mjesec dana Državni zavod za statistiku i Eurostat će objaviti konačne podatke za 2021.g. Prema svim našim procjenama deficit je u zoni od 3 i nešto posto, dakle bolje nego što smo očekivali. Još važnije, da javni dug prema svim našim projekcijama unutar 80% dakle značajnije smanjen u odnosu na ono što smo planirali i projicirali, tako ćemo i ove sve mjere koje su planirane za ovu godinu, naravno proračun je dosta dinamičan instrument, traje godina. Poštovani ministre Mariću, evo ovo je ja mislim dobar paket mjera, vidim da su ga pozdravili i socijalni partneri, pozdravili su ga i poljoprivrednici. Riječ je o 6. krugu rasterećenja i premda ste planirali negdje ako se dobro sjećam u zadnjoj godini mandata smanjivati dodatno PDV na hranu i poljoprivredne inpute napravili ste to sada i mislim da je to pravi trenutak. Naravno da će biti potrebno pomoć poljoprivrednicima sa dodatnim potporama da završe proljetnu sjetvu, isto tako da se robne rezerve napune, a i država bi trebala razmisliti o pravu prvokupa kad govorimo prije svega o žitaricama. Ono što mene zanima da li je ova situacija u Ukrajini utjecala na povećanu potrošnju ili građani čekaju smanjenje PDV-a, što kažu podaci porezne uprave o tome? Također me zanima hoćete li uz pomoć udruga potrošača raditi svojevrsne crne liste jer svi očekujemo da se smanje cijene za potrošače, a da li će do toga doći ovisi o trgovcima? Evo gledam odmah podatke… [[Govornik se ne razumije]] uz brojke koje sam rekao uvaženom zastupniku maloprije vezano za PDV. Na dnevnoj bazi možemo pratiti fiskazlizaciju, fiskalizacija maloprodaje, dakle nije samo hrane je u porastu u odnosu na prošlu godinu negdje 7 do 10% ovisno o tome kakav obuhvat uži ili nešto širi uzimate. Međutim proteklih nekoliko dana ne vidimo mi sad nešto značajnije poremećaj i sad nekakva velika ovoga možemo reć tako velike kupovine u ne znam nekakvoj nelagodi građana obzirom na okolnosti itd., mislim da i građani racionalno i razumno procjenjuju i mislim da i naše rasprave i naše poruke koje dajemo trebaju biti u smjeru između ostaloga da im dajemo pravovremeno i prave informacije bez da se stvaraju nekakvi dodatni ja bih rekao i ovako i onako u teškim vremenima pritisci na građane. Dakle što se tiče samih tih kupovina to je ovoga manje-više jasno, a što se tiče same poljoprivrede mislim da je jako dobro da smo apostrofirali i stavili u javni prostor samodostatnost i općenito dostatnost hrane kao jednu od ključnih kategorija. Svakako pozdravljamo mjere, pogotovo one koje smo sami predložili kao što je recimo povećanje iznosa vaučera sa 200 na 400 kuna, no nismo zadovoljni sa opsegom onih koji će dobiti te vaučere. Naime, jednokratnu pomoć ste namijenili za jedno 720.000 umirovljenika, a manje od 100.000 ljudi prima te vaučere i taj raskorak je najbolja, najbolji pokazatelj zapravo koliko bi trebalo trajnu pomoć ljudima dati dakle, a ne jednokratnu.

Hvala lijepo uvažena zastupnice i na replici i na komentaru odnosno prijedlogu. Ja moram tu reći i povezati sa nekim prethodnim replikama, dobro je naravno da i ovdje u raspravi kada gledamo ovaj Zakon o PDV-u, to je najvažniji u smislu izdašnosti porezni prihod proračuna državnoga i općenito opće države i da apostrofiram i da možemo se složiti, iznio sam maloprije podatke da je naravno i punjenje proračuna i dijelom i zbog inflatornih pritisaka bolje, međutim prihodi su samo jedan segment, postoji i rashodna strana. Već kad ste spomenuli sada recimo umirovljenike i našu mjeru drago mi je da to ovoga pozdravljate. Ovoga, evo i gospodin odnosno zastupnik Hrelja dobro zna dakle imat ćemo sada indeksaciju mirovina. Svi dobro znamo da to na individualnoj mirovini je tolko kolko je i naravno kamo sreće da možemo i više i da financijski i na ovaj ili onaj način te mirovine možemo povećati, ali sama ta indeksacija od 2,2% vam je negdje 800 i nešto, 900 skoro milijuna kuna.

Poštovani potpredsjedniče vlade, maloprije ste spomenuli kako je u protekla dva mjeseca državni proračun uprihodio oko milijardu kuna više s osnova PDV-a i to kao što ste i sami i sada rekli vjerojatno je jednim dijelom i rezultat inflacije i povećanja cijena roba i usluga. Ono što mene interesira je kako je u tom promatranom razdoblju u kojem bilježimo milijardu kuna povećanje prihoda s osnova PDV-a situacija sa doprinosima?

Evo kad ja svaki dan kad mi kolege donesu ovu tablicu dnevno prihoda, stanje, vjerujte da prvu kategoriju koju gledam su doprinosi, mada svi misle da je PDV, je PDV najznačajniji, ali doprinos jel ipak on malo i neke druge stvari još govori i otkrivaju i mogu onda sa ja bi rekao i sa zadovoljstvom reći iako ja odmah i za ovom govornicom ću sve svoje zadovoljstvo malo umanjiti jer kad sam ja malo zadovoljan onda rastu apetiti i brojnih drugih jel, znači ovoga nisam toliko zadovoljan, ali evo 700 milijuna kuna više doprinosa za mirovinsko osiguranje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Moram bit sad smrtno ozbiljan jel mnogi gledaju koji su i proračunski korisnici ovo što govorim, ali kako god bilo šalu na stranu ovo su podaci i PDV i doprinosi znači govore i o jednoj bez obzira na sve okolnosti o jednoj solidnoj gospodarskoj aktivnosti za ovu godinu.

Dakle, gotovo 60% iznosa od cijene goriva čine razno razni državni nameti, pa osim trošarina plaćamo PDV ne na osnovnu cijenu derivata nego za cijenu uvećanu za sva ta davanja. Znači dođemo nekako na to da plaćamo porez na porez kao da se radi o nekakvom ekstra luksuznom proizvodu što prijevoz vlastitim automobilom danas doista nije. I naravno da su ove cijene veliki udar na naše građane i na gospodarstvo i svaka vaša intervencija je dobrodošla, no vi evo konstantno fiksirate maržu trgovaca.

Nije to sad samo ograđivanje nego je to fakt, to je činjenica, a ako se nešto promijeni vidjet ćemo, ali opet ne bih ni tada prejudicirao bilo kakve okolnosti jer neki dan sam o tome govorio. Između ostaloga, nemojmo zanemariti i naravno sad možemo biti i jako svi skupa široke ruke po pitanju i PDV-a i nekih drugih poreza, ali ima i ona druga strana medalje. Što se tiče trošarina, evo samo da još jedanput ponovim, znate vi to dobro, ali i zbog javnosti koja prati. Imamo trošarine na energente električnu energiju, alkohol, alkoholna pića, na pivo, na bezalkoholna pića, na duhanske proizvode, na kavu, na luksuzne proizvode te na osobne automobile. Dakle, sam trošarinski sustav ili trošarine ili posebni porezi ovisno o tome kako i nazivamo i kakva je njihova kategorija mislim da imaju jasnu odrednicu zašto su kao takvi uvedeni. Ako postoje kao posebni porez PDV je uvijek onaj koji dolazi na kraju. Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora. Poštovani gospodine ministre, vi niste samo ministar financije, vi ste i potpredsjednik Vlade RH, pa vas molim da u ovu kratku minutu koliko imate još jednom uputite jasnu poruku hrvatskim građanima jer primjećujemo njihovu zabrinutost vezanu uz opskrbu osnovnim živežnim namirnicama, primjećujemo da se ljudi boje te se naravno pokušavaju pojačano opskrbiti. Dakle, rekli ste u vašem uvodnom izlaganju, razgovarali ste sa predstavnicima 10 najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, pa molim vas da još jednom hrvatskoj javnosti uputite poruke, ajmo to tako reći smirivanja situacije. Recite nam kako trenutno stojimo sa opskrbom i sada i u nekoj bližoj budućnosti sa osnovnim živežnim namirnicama i ima li uopće razloga za bilo kakav strah ili ne daj Bože paniku. Uvaženi zastupniče drago mi vas je vidjeti u sabornici. Što se tiče vašeg pitanja skroz je apsolutno na mjestu i bitno je iskoristiti ovu priliku to spomenuti. Dakle, i taj razgovor sa predstavnicima maloprodajnih lanaca i tema uvođenja eura i inflacije, al najvećim dijelom i o sigurnosti opskrbe. I sad smo kod energenata govorili, apostrofirali, to ste vidjeli nije samo stvar ublažiti porast cijena nego utjecati da imamo sigurnu kao takvu opskrbu. Mi smo imali sličnu i puno ja bih rekao u tim okolnostima veći izazov na samom izbijanju pandemije kad su pojedine granice bile slovenska i talijansko slovenska, austrijska zatvorena i brojni naši kamioni prevozeći određene ovoga kvarljive prehrambene proizvode dakle na neki način bili zadržani na tim granicama. I tad je bio sličan sastanak da učinimo sve da svi maksimalno suportiraju distribuciju, logistiku, da jednostavno bude svega dovoljno.

Od '17. pa tako redom, dakle uvijek je bilo intervencija i to je ono važno za naglasiti da ste uvijek uzimali u obzir upravo ono o čemu se jako puno i pričalo i gdje se nalazilo mogućnosti kako pomoći kako građanima tako i gospodarstvu. Spominjali ste i ovo snižavanje pragova PDV-a i načina obračuna i plaćanja PDV-a što je jako puno pomoglo poduzetnicima. Ono što bih još htjela istaknuti da se, su ovim izmjenama predviđene upravo i plin u ovom periodu od godine dana na 5%, dakle ovo je ključni momenat kada se itekako mora voditi i vodi računa o standardu građana, a nakon toga znamo da je to po direktivi najniža stopa PDV-a koja je dopuštena uvažena zastupnice, vi najbolje znate i kao predsjednica matičnog našeg odbora, kao i moja kolegice da im i svake godine malo zakompliciramo još dodatno život pa svake godine smo dolazili i pred odbor i pred Hrvatski sabor i sa izmjenama u sustavu PDV-a između ostalih razloga i da taj porez da svoj doprinos kako je i maloprije jedan uvaženi zastupnik rekao, da se ta regresivnost poreza na dodanu vrijednost smanji odnosno da na taj način damo isto nekakvu vrstu benefita i koristi i za naše građane koji su niže platežne moći, a koji zapravo kada gledate njihovu mjesečnu ili godišnju košaricu, upravo ovi elementi energenti uz plin i struju, ja ću apostrofirati i odvoz smeća odnosno kao takva voda, dakle komunalije, komunalije, energetika odnosno hrana, da upravo taj dio na neki način idemo snižavanjem jer u njihovim košaricama bilo mjesečnim, bilo godišnjim možemo reći ne samo najveći, nerijetko i jedini, jedini zapravo artikli koje se konzumiraju ovoga pa zato i jesu ja bih rekao razumljive naše izmjene. Poštovani ministre, danas kad govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost spomenuli ste i turistički sektor. Čuli smo neke dušebrižnike koji ponovno otvaraju temu smanjenja PDV-a na usluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića. Voljela bih da vi još jedanput kažete koje su to mjere koje će odnositi na turistički sektor jer jako dobro znamo da ovaj paket mjera koji je predložila Vlada koji je vrijedan gotovo 5 milijardi kuna odnosi se i na kućanstva i na poduzetnike, na poljoprivrednike, ribare i sl. njime se planira ublažavanje cijena plina i električne energije, ublažavanje rasta cijena hrane, povećanje konkurentnosti, očuvanje radnih mjesta, kupovne moći itd., sigurno da se to odnosi i na turistički sektora pa bi molila da vi još jedanput istaknete što je to sve što će moći turistički sektor očekivat. Evo iskoristit ću priliku pa upravo kako ste i replicirali odnosno pitali da ponovimo, dakle kada gledamo turistički sektor u cijelom obujmu kompletan sustav smještaja organiziranog i pojedinačnog dakle u sustavu je od tih 13% kao organiziranih kategorija. S druge strane što se tiče ugostiteljstva u nekim od zadnjih izmjena na 13% je i kompletna usluga spremanja i usluživanja u i izvan ugostiteljskih objekata, dakle na neki način smo tu jednu vrstu anomalije koja je prije postajala o tome da sve što je bilo sniženo se odnosilo samo na ono što je konzumirano u ugostiteljskom objektu. Međutim, jasna distinkcija, hrana da, a što se bezalkoholnih i alkoholnih pića oni su na standardnoj odnosno redovnoj stopi od 25. Poštovani ministre. Evo i ove najnovije mjere kao i ove koje smo imali do sada su najvećim dijelom upućene prema najugroženijim, najosjetljivijim društvenim skupinama što pokazuje jednu osjetljivost hrvatske Vlade i mislim za to se zaista zaslužuje jedna iskrena zahvala. Međutim, svi znamo da budžet je ograničenog karaktera da nije bezgraničan da je on omeđen mnogim uvjetovanostima. Kao odgovorna Vlada znamo da evo prioritet je između ostaloga skrbiti i za zdravstvo, za školstvo, za socijalnu skrb, a svake ove mjere na jedan način smanjuju manevarski prostor za stvaranje novih olakšica. Nažalost ove ugroze kao da idu kao na traci jedna za drugom, teško je predvidjeti što će sutra biti, ali možete li nam barem općenito načelno reći koliko još ima prostora ukoliko se nastave ovakve i slične ugroze?

Spekulirati koliko prostora ima ili nema nije zahvalno, ali mislim da je naša zadaća i uloga u tim i takvim okolnostima pronalaziti rješenja i rješenja i odluke koje će značiti određene koristi, evo u ovom konkretnom slučaju govorimo o ublažavanju porasta cijena energenata i hrane. O ublažavanju ne možemo u potpunosti neutralizirat barem ublažiti, ali u isto vrijeme osigurati da njihova opskrba i njihova na neki način upotreba bude u potpunosti osigurana da ne dođe do nekakvih značajnijih poremećaja. To ćemo činiti i dalje bez sada namjere da nešto kvantificiram.

Iz vaših odgovora na sve dosadašnje replike jasno proizlazi da ste i sami svjesni da sve ove mjere smanjenja PDV-a koji sada predlažete neće značajnije amortizirati udar na standard građana. Rast cijena uzročno je povezan sa rastom cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu. S obzirom da kao ministar financija i potpredsjednik Vlade ujedno ste i član užeg kabineta Vlade, pozivam vas da prvo dobro razmotrite, a da potom Vlada na temelju čl. 26. Zakona o energiji donese odluku o zabrani izvoza nafte koju INA proizvodi u RH te da uspostavite njezinu preradu u Rafineriji u Rijeci. Dakle, od agresije Rusije na Ukrajinu nastupile su izvanredne okolnosti zbog kojih je dugoročno ugrožena stabilnost opskrbe, a ne samo cijene. I vrijeme je da počnemo voditi brigu o dugoročnim strateškim interesima RH. Evo najkraći mogući odgovor obzirom da nije bilo pitanja, vaša replika primljena na znanje. Ja bi rekla da je problem ovaj i prethodnih vlada uvijek bude što se sa posljedicama bavi u trenutku kad nastupi kriza, a to dugoročno zapravo ne može onda riješiti problem niti popraviti standarde građana. Dakle, evo ovdje je sad kao gašenje požara odnosno smanjenje ovog efekta na standard građana predlažemo i podržavamo smanjenje PDV-a. Govorili smo o smanjenju trošarina itd. ili jedna od tih metoda u sklopu ovih mjera su i transferi novca ugroženim skupinama ljudi, ali dakle kojigod od ovih instrumenata bio primijenjen doći će ili do smanjenja prihoda proračuna ili do povećanja rashoda. Kako se to može financirat na tri načina ili ćete povećati poreze neke druge jel ili ćete pustit rast javnog duga ili ćete smanjiti djelovat na smanjenje nekih drugih javnih rashoda dakle onim famoznim reformama koje stalno se na njih pozivamo i teritorijalnih ustroja javne uprave itd. Dakle, iskoristit ću priliku vrlo jasno nedvosmisleno reć dakle ni u prošloj ni u ovoj krizi povećanje poreza nije niti će bit tema, dakle i to je mislim da je najvažnije prije svega gospodarstvo, ali i građanima da znaju. Što se tiče rashodne strane proračuna i općenito naših mogućnosti zaduživanja, usko ću vezati odgovor na vašu repliku sa nekim prijašnjim replikama. Kada govorimo o nekakvim dugoročnim efektima i dugoročnoj viziji, strategiji i općenito svemu što je vezano za neki dulji rok, pa mislim da je to najbolji pokazatelj. Opet ću reći, dakle u dobrim vremenima mi smo radili tako između ostaloga da konsolidiramo te javne financije i da popravimo svoju između ostaloga i reputaciju na međunarodnim domaćim financijskim tržištima. Izbija corona kriza. Preko noći vi morate osigurati dodatnih 30 milijardi kuna i osigurali smo ih. Domaći izvori, međunarodni, u nekom trenutku su krenuli i europski fondovi.

Evo ja ću vam najprije reći dvije rečenice iz moje baze. Ljudi za vas kažu da ste vi odgovoran, vrijedan čovjek i da radite odgovoran posao i da samo nastavite tako. Znači da možemo imati u vas apsolutno povjerenje. Druga stvar, svako smanjenje PDV-a koje je u cilju rasterećenja građana ali i stimuliranja gospodarstva. Ovdje se radi o ovom paketu od pet milijardi kuna, ali ne smijemo zaboraviti i onih 13 milijardi kojih je potrošeno i za covid i za održavanje radnih mjesta. Moje je sad pitanje vama da li je ovaj proračun koji je planiran, da li će utjecati na deficit, odnosno prihodovnu i rashodovnu stranu?

Što se tiče svi ovi elementi i naše predložene izmjene i sve što se događa globalno i svi ti efekti sigurno da imaju naravno efekta i na proračun i na gospodarske tijekove. U međuvremenu se jako puno toga dogodilo i između ostaloga, pa onda morate sve to skupa uzeti u obzir. Kao što sam i rekao malo prije i uvaženom zastupniku Bačiću odgovarajući mi ćemo kroz par tjedana ažurirati naš makroekonomski model koje će biti stope rasta, procjene inflacije. Znamo sigurno da će inflacija biti, odnosno procjena inflacije za ovu godinu biti viša nego što smo je planirali. Ona će možda sada i u tom cijelom makroekonomskom modelu imati i malo veći udio u odnosu na sam gospodarski rast.

Prvi će biti Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, a govorit će poštovana zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Da nije bilo invazije Ruske federacije na Ukrajinu ovo bi bilo što je ministar danas predstavio naprosto sjajno i svi bi se mi složili da su ove izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost nešto što se treba pozdraviti i podržati. Podržat ćemo i ovako, ali već sada možemo reći da ove nove okolnosti bacaju sjenu na materijal koji je pred nama jer svi koji sjedimo ovdje, svi u cijeloj javnosti jako dobro znamo da ovo što je danas na našim klupama neće biti dovoljno da se ublaži udar na životni standard naših građana. Kada je Vlada prezentirala ove mjere, kada je donijela ovu odluku i ja sam na javnoj televiziji pohvalila mjere, jer su uistinu bile vrlo korektne, mislilo se na brojne skupine čak i na udomitelje i sve je to bilo uistinu pohvalno jer u ovakvim situacijama mi moramo zaštiti upravo one najugroženije skupine građana. Socijalno najugroženijim stanovnicima moramo pomoći premostiti okolnosti koje donose jednu izuzetno visoku dozu neizvjesnosti. Danas teško možemo reći što nas čeka do kraja godine, hoće li se ovaj val poskupljenja nastaviti i ja vjerujem da nam vrlo brzo prije ljetne stanke dolazi još jedan paket zakona. Ja se nadam da ministar financija je toga svjestan i unatoč rastu kamatnih stopa na zaduženje mora će posegnuti za nekim drugim instrumentima. Ovo porezno rasterećenje neće biti dovoljno da ublaži rast cijena do kraja godine. To se vidi već sada i po cijeni motornih goriva, ali isto tako i plavog dizela koji je uskoro evo nar razini od 10 kuna. Prijevoznici dižu cijene i posljedično slijedi nam ponovo val poskupljenja. Uzalud su najave trgovačkih lanaca da će smanjiti cijene i prije stupanja na snagu nižih stopa PDV-a jer cijene energenata i dalje rastu na svjetskom tržištu i vrlo vjerojatno će Vlada morati ponovo intervenirati. Pritom ja moram naglasiti da je cijena motornog goriva niža u svim državama u okruženju, apsolutno svim. I već sam spominjala cijenu benzina u Mađarskoj, ali ja ću sada napomenuti i još jednu činjenicu a to je da nafta, sirova nafta iz Hrvatske nekih pola milijuna tona godišnje ide na preradu u tu istu Mađarsku u kojoj je cijena goriva 9,17 kuna po litri. U Hrvatskoj je cijena dizela, a možemo reći i 14 kuna. Onu jednu lipu ćemo zanemariti. Pritom naše dvije rafinerije u Sisku je konzervirana, a ova u Rijeci preko zime stoji sve duže i duže. Jednim potezom pera ministra Ćorića je nafta završila u Mađarskoj i u principu možemo reći da to nije način na koji se vodi računa o hrvatskim interesima i o hrvatskom suverenitetu. Ako je to taj novi suverenizam mi ga ne podržavamo. Kada je u pitanju gospodarstvo prijevoznici već sada traže pomoć i nisu jedini i ja moram navesti još jedan primjer za koji vidim da se traži rješenje, ali apeliram da to rješenje bude čim prije jer sankcije Rusiji odnose već prvu žrtvu ovdje u Hrvatskoj. U pitanju je Đuro Đaković TEP koji zapošljava gotovo 1000 radnika, ako tome dodamo još i kooperante onda je to preko 1000 radnika. Na udaru je sankcija samo zato što ima vlasnika sa ruskom putovnicom i u pitanju je jedan od regionalnih lidera u proizvodnji opreme za kotlovnice, elektrane i postrojenja na biomasu. Đuro Đaković TEP ne radi sa ruskim tržištem, sav prihod ostvaruje na europskom tržištu, na tržištu EU i svi dobavljači su iz EU. Prema tome, ja se nadam, a koliko pratim medije, na tome se intenzivno radi, da će vlada čim prije naći rješenje da Đuro Đaković TEP u najkraćem vremenu nastavi normalno poslovati i isplaćivati plaću svojim radnicima, plaćati dobavljačima jer radi se o 1000 radnika koji bi mogli ostati bez posla, a napominjem da su to radnici koji su izuzetno traženi u EU. Oni neće imati apsolutno nikakvog problema da nađu posao negdje u nekoj članici EU, tako da bez obzira na sankcije rješenje se za njih mora naći. Ne mogu prihvatiti činjenicu da prva žrtva sankcija Rusiji bude jedna uspješna tvrtka i to iz jedne od slavonskih županija. Zašto bi mi Slavonci uvijek morali plaćati apsolutno sve i na našim leđima se sve mora prelamati. Isto tako imamo mi i druge tvrtke poput recimo PPD-a koji posluje sa Ruskom Federacijom i direktno uvozi plin iz Rusije, moglo bi se reći čak da se tim novcima direktno financira invazija Rusije, ali plin treba cijeloj EU, na to nisu sankcije i tu nema ništa i to su vam te nelogičnosti kojima moramo svjedočiti, tako da moramo voditi računa i promptno reagirati kao što se reagiralo i u slučaju Sberbanke. Činjenica da se na razini EU traće rješenja za zaštitni kišobran osobno nakon pada ove bespilotne letjelice u širem središtu Zagreba ne čine me previše ni smirenom, ni sigurnom, ni sretnom jer smo iz prve ruke mogli vidjeti da su ti zaštitni kišobrani puni rupa i na njih se ne možemo osloniti. Ovo smanjenje stope PDV-a dovesti će i do promjena u proračunu, prihodi će se smanjiti za nešto malo više od 2 milijarde kuna i vidjeli smo da već u prvih 2 i pol mjeseca temeljem većeg PDV-a, temeljem tog porasta cijena se uprihodovalo već tih milijardu kuna više nego u istom razdoblju prošle godine, ali ja moram napomenuti i da će uvođenje eura koštati 2 milijarde kuna, pa onda moglo bi se reći što se nas Hrvatskih suverenista tiče ima dovoljno prostora za uštedu samo ako se neke planirane aktivnosti malo odgode. Bez obzira što iz Ministarstva financija dolaze izjave kako ćemo, kako će Hrvatska zadovoljiti sve eure, sve uvjete za ulazak u Eurozonu, bez obzira što rastu i kamate, bez obzira što inflacija divlja, ali u ovo vrijeme krajnje neizvjesnosti kada bjesni rat u Europi cijene rastu, troškovi za naoružanje se povećavaju, inflacija ubrzava i nalazimo se u središtu izbjegličke krize koju od Drugog svjetskog rata nismo vidjeli na ovim prostorima. Po mišljenju nas Hrvatskih suverenista ne bi trebalo raditi na tome da se ukida monetarni suverenitet i ulazi u Eurozonu. Prema tome, tu odluku možemo protumačiti samo kao političku odluku koja sa ekonomskim parametrima ima veze, ali u ovim nekakvim, u ovoj situaciji bi mogla biti krajnje problematična. I napomenut ću još nešto, a to je da, što sam rekla i u replici, da je PDV upravo onaj porez koji je najnepravedniji, jednako ga plaćaju svi i osvrnut ću se samo vrlo kratko na još jedan segment koji nije obuhvaćen ovim mjerama, a to su mliječne prerađevine i mesne prerađevine.

Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj SDP-a, a govorit će poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, izvolite. Hvala potpredsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče vlade i suradnici, kolegice i kolege. Kao što rekoh, SDP pozdravlja činjenicu da je Vlada RH uvažila neke naše prijedloge o nužnosti smanjenja stope SDP-a na određene proizvode, kao i napokon da nakon pola godine što upozoravamo na to trebala bi počet malo aktivnije raditi na kontroliranju rasta cijena, dakle i rasta cijena goriva. Još uvijek vlada svojim intervencijama, dakle to je naš stav, pokazuje da nije u stanju promptno i aktivno i adekvatno odgovoriti na krizne okolnosti koje nisu samo inflatorne, dakle ovdje samo ne govorimo o inflaciji troškova već ovise nažalost i o ratu u Ukrajini, a to se vidi u velikom rastu cijena goriva usprkos mjerama koje su poduzete. Dakle, prvi problem što SDP vidi da hrvatska formula, nazovimo hrvatska formula za određivanje cijene goriva dovodi do toga da cijene goriva na pumpama idu snažno gore iako je pik ili vrhunac svjetske cijene nafte bio prošlog utorka negdje oko cca 130 dolara, a od tad su cijene u padu. Naime, prema postojećoj vladinoj uredbi koja je dosta kompleksna obračunsko razdoblje za određivanje cijene je ponedjeljak nedjelja, a cijene se prilagođavaju utorkom i vrijede do slijedećeg ponedjeljka u ponoć. Znači koji je sad ovdje bio problem?

Što znači da sve do ponoći 21. ožujka goriva će na pumpama biti pod utjecajem nečega što se dogodilo 14 dana dana ranije se to dogodilo. Što znači da pad do kojeg će doći sigurno, što je rekao i ministar Marić ne može se reflektirati na cijenama prije 22. ožujka. E zašto se to događa? Zato jer dolazi do pretjeranog administriranja, a odluke bi trebalo donositi u skladu s okolnostima čime bi naravno vlada pokazala da je sposobna spriječiti pretjerane cjenovne oscilacije i maksimalno zaštiti potrošače. Dakle, koji je naš prijedlog? Da se promijeni uredba, da se cijene češće usklađuju i da se uvedu plivajuće ili plutajuće trošarine.

Naravno jer su nam PDV i trošarine po prijedlogu proračuna skoro 79 milijardi ako me mozak dobro služi, dakle tu ima negdje 18 milijardi su trošarine, 10 nam je od toga gorivo, ostatak je PDV. Dakle, mislim mora se financirati zdravstvo i školstvo i obrana itd., itd., dakle ne možemo to gledati ono ajmo smanjiti poreze i ono tko nas šljivi sve dalje. To baš tako ne ide i mislim mi ne pripadamo toj ekonomskoj školi. Nadalje ono što smo predlagali je i razmislite o smanjenju PDV-a na trošarine za goriva što ovim zakonom nije obuhvaćeno, čime se vjerojatno mogu izuzeti iz osnovice obračuna PDV-a. Znači bilo bi PDV samo na cijenu goriva i marže bez trošarina. I možda bi onda i odgovorili na ona pitanja koja su, mislim da je kolega Škoro spomenuo, kako je to da su cijene goriva jeftinija u susjednoj Mađarskoj ili BIH. Ma generalno što želim reći, da je struktura cijene goriva, a cijena goriva je vrlo jedan važan kontribut inflatorni kretanjima, takva da vlada može amortizirati cjenovni udar i ona zapravo određuje cijenu goriva. Znači budući da oko trenutno sada pola maloprodajne cijene goriva pod navodnicima pripada proračunu, vjerojatno bi se, zapravo siguran sam da bi se većom fleksibilizacijom trošarina i stopa PDV-a, gledajte nitko ne kaže ako kriza potraje da gospodin Marić tj. ministar Marić neće početi razmišljati i o stopi PDV-a na gorivo na 13 ili 5%, da se dio cjenovnog šoka amortizira kao što je učinjeno, kao što je učinjeno sa plinom i strujom. Možda je to neki odgovor kako da recimo izbjegnemo ako do toga dođe recesiju. Naravno da u tom slučaju i zato nije da zagovaram to, bi se država morala odreći kompletnog prihoda od trošarina. Gledajte to bi vjerojatno bilo ak zbrojimo a kažem gorivo bez plina to bi bilo nekih 10, desetak milijardi kuna manje u proračunu. E sad, podržavamo dakle da vlada počne razmišljati i o manjim trošarinama, a i sto tako možda i o dijelu prijelaznog PDV-a. Iako se ajde s PDV-om se mogu ovak čak i složit da je možda ga nije potrebno toliko ni često mijenjati. E sad imamo nešto dobro što se tiče Ministarstva financija Hrvatske, da je EU donijela paket Repower EU koji nam daje jasan smjer da si moramo smanjiti svoju ovisnost prema ruskim energentima i razviti mehanizme fiskalne kompenzacije troškova. Znači naglašavam fiskalne kompenzacije troškova i kućanstvima i poduzećima. Naravno najvećim dijelom zbog energetskih cjenovnih udara. Vidjet ćemo što može i koliko Hrvatska zapravo može očekivati sredstava kroz energetski nazovimo to paket. Znači to su ona klasična pitanja. Znači to su ona temeljna pitanja koja se razgovaraju u ovome sad. Ja znam da bi najbolje bilo da riješimo problem pravednosti i efikasnosti da bi transferi zapravo bili najbolje rješenje. Sad ja isto znam da to u Hrvatskoj nažalost nije moguće zbog udjela sive ekonomije i zbog nepostojanja različitih drugih poreznih alata koji zapravo kvantificiraju vrijednost čovjekovog imetka. Tako da vjerojatno će Hrvatska dakle i nadam se da je gospodin Marić naučio Plenkovića da povećanje drugih poreza nije dobro u ovom vremenu. To su one osnove ekonomike i da nam ostaje ako se takva situacija i dogodi što i ja podržavam iz kinezijanskog stajališta da će deficiti, rast javnog duga, a imamo tu svoju povijesnu sreću što nam i strukturni fondovi Next generation i Repower EU i ulazak u europodručje, dakle kojeg pozdravljam, nam zapravo su nam ono obnovili fiskalni kapacitet. Znači to je dobro generalno za, za državu. E sad što još ovdje imamo? Ja ponavljam onu strukturnu promjenu, a to je konkurentnost i jačanje agencije definitivno za zaštitu tržišnog nadmetanja ili natjecanja jel to je jedini odgovor u srednjem roku kao strukturna mjera na marže trgovaca, jačanje naravno Državnog inspektorata jer naravno to je u krvi trgovaca, u povijesti je to u krvi da oni koriste svaki trenutak i to je logično dakle za dodatnu zaradu. To je od pamtivijeka. Dakle, tu kažem također mora država reagirati da se definitivno smanjenje stope PDV-a ne bi isključivo preselili trgovcima u džepove. I na kraju da naglasim gdje su i moje kolegice saborske zastupnice i Sabina i Mirela i Andrea bile vrlo aktivne, još jednom klub SDP-a navodi nužnost dodatnog smanjenja PDV-a na higijenske uloške u svrhu smanjenja menstrualnog siromaštva. Ali ono zaključno, dakle evo razmilite još jednom o tome i tom setu mjera što smo predložili, klub SDP-a će dakle ono glasati za ili pozitivno dakle za ovaj prijedlog zakona uz ove neke napomene koje ne možemo pisat u smislu … prvog dijela amandmana, a za ovo drugo što se tiče higijenskih uložaka to ćemo riješiti. Evo hvala ministre Mariću na pozornosti. Izvolite.

ustvari nisam povezivao te dvije stvari neovisno što sam znao. I ustvari kad dođete ovdje kao ministar financija onda vrlo vjerojatno većina nas smatra da je došao netko tko svoj posao radi dobro. Kada dođete kao potpredsjednik Vlade, tada moram biti iskren cijelo vrijeme imam jedan problem, a to je da ova Vlada ne zna upravljati i to je onaj ključni problem. Da li je smanjenje stope PDV-a na određene proizvode dobro? Pa svako smanjenje nameta države jer ovdje se država ničega ne odriče, ovdje država samo manje uzima je dobro ili trebalo bi biti dobro za građane. Ali ono što je ključni problem ovdje je što ova Vlada funkcionira na temelju istraživanja i PR-a, što ova Vlada ne funkcionira sustavno i ne razmišlja dugoročno. Zašto kažem ne razmišlja dugoročno? Zato što rekao sam u svojoj replici, u trenutku kada smo mi uvodili mjere benzin je kod nas koštao kunu skuplje nego u Sloveniji, a Slovenija nije imala mjere, pa si postavite pitanje gdje je problem? Vlada kaže ona se nečega odriče, a u isto vrijeme 36% danas više uzima PDV-a na benzinu nego što je uzimala krajem godine. I onda si krenete postavljat pitanje, nalazimo se u krizi, ta kriza je problem, ali ta kriza je trenutak da razmislimo da li idemo u pravom smjeru. Ministar je svjestan koliko puta smo i kao Hrvatska i kao Europa provodili razne testove banaka ne bi li vidjeli da li nam je bankarski sustav stabilan, a niko si ne postavlja pitanje, da li radimo stres, stres društva i da li nam je društvo stabilno? E sada o čemu ovisi stabilnost društva? U trenutku kada se jedne strane rastu cijene, dotaknut ću se ovog trena samo benzina, što bi bilo logično da zaključi ova Vlada? Pa bilo bi logično da zaključi da će građanima biti teže kupit benzin za svoj privatni auto, da će im to biti veći udar na kućni proračun i koji je način da se tome doskoči ili pomogne građanima, pa jedan jednostavan štoviše čak i dobar, da se osigura kvalitetan javni prijevoz. I što se događa u tom trenutku? Država ne razmišlja o tome, Grad Zagreb smanjuje broj linija, ja si postavljam pitanje, da li netko želi da se građani voze javnim prijevozom ili netko želi uzimati veći trošak od građana time da se i dalje voze sa autima? I to je ono što je problem. Drugi problem, kad govorimo o energentima i pitanje INA-e, HEP-a i možemo reć Vlada se voli hvaliti LNG terminalnom, jedino što zaboravlja reć da je to plivajući terminal, da taj terminal je ovdje dok onome koga je postavio odgovara, kad mu ne bude odgovaralo bude ga odveo negdje drugdje. Ono s čime više manje nitko nije imao problem kad se razgovaralo o LNG terminalu je bilo kopneni terminal. E sad, Vlada na to ne daje odgovor nego jednostavno PR-ovski prodaje priču da smo mi danas sigurni. Ne, mi nismo sigurni jer u tom LNG terminalu mi nemamo zakupljene kapacitete. Zakupljene kapacitete ima MOL, onaj isti MOL kojem je ministar onaj TĆ dao naftu, naftu koja je logično on kaže INA-ina nije hrvatska, ne hrvatska je jer se crpi iz Hrvatske zemlje, a cijena po kojoj se dozvolilo crpljenje te nafte je bila niska iz razloga jer je nekada INA bila u hrvatskim rukama, pa se računalo svejedno na kojoj strani dobijete da li dobijete kroz koncesiju ili dobijete kroz dobit INA-e i rad rafinerije. I u bilancama ovo što sam pitao ministre, vidim da ga više nema da objasni transferne cijene između MOL-a i INA-e gdje jeftina hrvatska nafta ulazi u MOL-ove rafinerije, a skupi ugovori sa svjetskog tržišta se prebacuju na INA-u. To je malo o INA-i, o INA-i bi se moglo još svašta pričati.

Pa bavi se prodajom plina i bavi se proizvodnjom struje i prodajom struje. I onda se zapitate od kuda dobit? Ta dobit je iz džepova hrvatskih građana. Nije ta dobit nastala zato što su oni na vrijeme ulagali u obnovljive izvore energije, pa danas Hrvatska ima dovoljno obnovljivih izvora energije, nego je ta dobit praktički od kiše. Jer 60 ili 70% ukupne proizvodnje električne energije u Hrvatskoj ovisi o hidro potencijalu Hrvatske, odnosno o tome koliko je kiše palo. A pošto su elektrane sagrađene prije 40, 50 i više godina zaključak amortizirane su, zaključak proizvodnja te struje košta vrlo, vrlo malo pa se onda pitate zašto se ta jeftina struja u proizvodnji skupo naplaćuje hrvatskim građanima. I na to pitanje treba odgovoriti potpredsjednik Vlade. Ne kao ministar financija, jer on kao ministar financija on je iznimno zadovoljan da je HEP platio veliki porez na dobit. Na to treba odgovoriti kao potpredsjednik Vlade. I sada da se vratim malo na ovaj javni prijevoz.

Čovjek ima pravo raditi, da bi radio mora doći do radnog mjesta. E sada ako živite izuzet ću tu Zagreb, Osijek, Split itd. velike gradove gdje realno tko živi u tom gradu na neki način mu je posao unutar 5 kilometara. Ali što ako živite izvan tih velikih gradova i morate doći na posao u te velike gradove. Tada vam do posla obično treba 10, 20 pa i više kilometara a nemate novaca da platite benzin po ovim cijenama tada bi vam država trebala moći osigurati javni prijevoz. Taj javni prijevoz Europi je subvencioniran, vrlo malo ili ja ne zna da igdje je u stanju se financirati od cijene karata. To je ono o čemu ova Vlada treba razmišljati kao da hrvatski građanin dođe od kuće na posao, kako da hrvatski srednjoškolac dođe od kuće do škole. Top je vaš zadatak. A nije vaš zadatak gledati gdje ćete više zaraditi na hrvatskim građanima, jer jednostavno veće cijene koje će se pojaviti kao posljedica inflacija, ta inflacija je neminovna. Europa i svijet su naštampali novaca, pustili ga u sustav i nemaju ga načina povući. Europska centralna banka je prije par mjeseci lupetala da neće biti inflacije.

Pogledajte šta je Njemačka napravila? Razmišljali su o tome da sljedeće godine dignu minimalnu plaću.

Postavite si pitanje za koliko radi hrvatski radnik, a isti su mu troškovi dolaska na posao. Vrijeme će podijeliti poštovane zastupnice Ivana Kekin i zastupnik Damir Bakić. Najprije poštovana zastupnica Ivana Kekin, izvolite.

Dobar dan poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnici. Dakle, početkom listopada smo pozivali Vladu da smanji PDV. Navedeno ističem ne zato da bi ukazala kako smo mi veliki vizionari, nego upravo suprotno kako bih istaknula da ono što je svima bilo očito Vladi nevjerojatno dugo promicalo. A ono što je bilo očito zapravo još u listopadu je da je kriza već došla, da poskupljuju energenti, da će se poskupljenje energenata neminovno preliti na sve drugo što kupujemo, što trošimo, što jedemo, što pijemo i da također taj tempo poskupljenja sasvim sigurno neće pratiti rast primanja naših građana kod kojih znamo da kod jednog velikog dijela ta primanja već sada nisu zapravo dostatna za dostojanstven život. Evo za primjer prosječna mirovina u Hrvatskoj u 2021. bila je 2621 kunu, dok je prag rizika od siromaštva 2927 kuna. Dakle, kojim bi točno trikovima, odnosno kojim su točno trikovima od listopada naši umirovljenici trebali savladavati ta poskupljenja i kako su trebali hendlati ovu krizu koja nas je zadesila nije sasvim jasno. Ono što ja vidim iz svog okruženja da im je od trikova preostalo je uglavnom skupljanje boca po kontejnerima. I dakako iz do sada navedenog jasno je da ćemo podržati ove izmjene, a osobito njihov smjer, no istovremeno ne možemo ne iskazati nezadovoljstvo i frustraciju time koliko one evidentno kasne. O kakvom je kašnjenju riječ najbolje zapravo svjedoči činjenica da su ove mjere i izmjene stopa PDV-a o kojima mi danas razgovaramo odgovor na poremećaj cijena na tržištu koji su se dogodili prije ruske invazije na Ukrajinu i eskalaciju rata. Dakle, ove izmjene su trebale zaštititi naše građane od poskupljenja proizvoda i usluga i posljedično do osiromašenja radi poremećaja prije rata. I samim time sasvim je jasno da neće nikako biti dovoljno. Već je od prvog dana rata dakle od 24.2. jasno da slijede daljnji dublji poremećaji na tržištu energenata i da će se onda opet istim efektom lančanim ti poremećaji i ta poskupljenja prelamati preko prije svega najugroženijih među nama. Primjerice, na dan kada je premijer predstavio paket mjera, to je bilo negdje sredinom veljače, malo tamo oko 20., mislim 15., 16., ove izmjene dakle u tom paketu su i ove izmjene, cijena litra goriva bila je oko 11 kuna, danas je oko ili preko 14 kuna, dakle to je razlika i ta razlika zapravo najbolje dočarava sporost, ne fleksibilnost i nereaktivnost ove Vlade u vremenima krize kada je zapravo više nego ikad potrebno kontinuirano pratiti promjene, prije svega iz perspektive ponavljam najugroženijih građana i potom zapravo refleksno brzo reagirati kako bi ih se zaštitilo. U tom navedenom kontekstu daljnjih poremećaja na tržištu energenata postavlja se naravno pitanje koliko će ovo smanjene stopa PDV-a koje se predviđa ovim izmjenama zakona zaista spriječiti ili prigušiti, a rast potrošačkih cijena osnovnih proizvoda jer znamo da na te cijene zapravo bitno utječu cijene energenata. Pitanje je tim teže radi toga što se zapravo poremećajima na tržištu cijena energenata ne nadzire kraj, a kretanje cijene energenata će očito na našoj sjevernoj hemisferi biti jedno od ključnih pitanja i nakon što završi sezona grijanja. Dodatno pitanje koje se postavlja i na koje nema odgovora je kakva je pozicija Hrvatske u kontekstu prehrambene samostalnosti jer je izvjesno da će se rat osim na poremećaj cijena energenata, da će se odraziti definitivno i na cijenu žitarica sa istom tendencijom prelijevanja navedenog povećanja cijena na druge proizvode. Dakle, postavljena su pitanja ministarstvima i ministricama i dalje nije jasno koliko se zapravo točno Hrvatska oslanjala na uvoz ukrajinskih žitarica, ali ne samo na uvoz ukrajinskih žitarica nego svih onih proizvoda koje smo uvozili iz drugih zemalja, ali koji se primarno proizvode od ukrajinskih žitarica. Primjerice, većina pekarskih proizvoda se proizvodi u Poljskoj, a proizvodi se od ukrajinskih žitarica koje mi uvozimo. Dakle, šta će biti sa time? Ušli smo u vremena izrazite energetske i prehrambene nesigurnosti i da bismo kroz njih mogli uspješno broditi treba nam zapravo vodstvo koje je spremno brzo reagirati, zaštiti ugrožene s jedne strane, no dakako mislim to se naravno trebalo i prije, a sada je svakako zadnji čas, početi promišljati o preveniranju ovakvih kriza, prije svega kroz poticanje zelene tranzicije, to je jedini način da u budućnosti od toga budemo zaštićeni i kroz poticanje prehrambene samostalnosti sa druge strane. EU već šalje jasne poruke da će prionuti snažno i energično energetskoj tranziciji. Kako će se tu Hrvatska postaviti, pogotovo i u kontekstu troškova koje će ta tranzicija donijeti, nije sasvim jasno.

Poštovane kolegice iz ministarstva odnosno Porezne uprave. Evo nadovezujući se na kolegicu Kekin još dvije opaske. Prvo, uz sve izrečene primjedbe ja ću istaknuti, podržavamo ove mjere odnosno smanjenje poreznih stopa. Međutim, vrijeme pred nama očito i dalje je puno neizvjesnosti, osobito u pogledu cijene energenata. I sasvim je zamislivo da bi se mogle pojaviti i daljnje potrebe za intervencijama u poreze i posebno u proračun. Procjenjuje se da će već ovaj paket mjera umanjiti proračunske prihode za 2 milijarde i 100 milijuna kuna, stoga se ne možemo ne pitati i od vas ministre i kolegice i kolege iz ministarstva očekujemo odgovore na pitanje, koliko je naš proračun otporan, koliko elastičan, koliko je spreman podnijeti ovu i druge eventualno potrebne intervencije? I hoćemo li ga, ako bude trebalo moći, rebalansirati na neki održivi način? Drugo, dakako da podržavamo smanjenje stopa PDV-a na menstrualne potrepštine. Htjeli smo i više, zahtijevali smo više, ali i ovo je korak u dobrom smjeru i to pozdravljamo. Međutim, ne mogu ne spomenuti nedosljednost, blago rečeno nedosljednost vladajućih u ovom predmetu. Prijedlog za smanjenje stope PDV-a za menstrualne potrepštine bio je već pred nama, predložila ga je i predstavila i argumentirala kolegica Mrak TAritaš i ništa u tome nije bilo sporno ni kontroverzno, naprotiv. Pa ipak taj prijedlog je većina odbacila s nespretnim obrazloženjima kako nam je najprije potrebna sveobuhvatna analiza učinaka. Danas evo, potez je povučen, prijedlog je podnijet samo što je to ovog puta učinila Vlada i mi ćemo taj prijedlog prihvatiti premda najavljenu analizu nismo ni vidjeli ni čuli. I tako još jednom dogodilo se da je vrijedna opozicijska inicijativa odbačena jer je opozicijska da bi ubrzo potom isti ili sličan prijedlog došao od strane vladajućih. Kolegice i kolege, mislim da je vrijeme da prekinemo s tom praksom i nadam se i želim vjerovati da smo to u stanju učiniti neovisno o tome tko je u kojem danom trenutku na poziciji, a tko u opoziciji. U ime Kluba zastupnika IDS-a sad će govorit poštovani zastupnik Marin Lerotić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ministra sa suradnicima, malobrojne kolegice i kolege. Definitivno smo svjesni da se svi zajedno nalazimo u jednim izvanrednim okolnostima koje i traže od svih nas nove izvanredne mjere i to je zapravo problem. Riječ je o izvanrednim mjerama koje da se ne nalazimo u izvanrednim okolnostima se vrlo vjerojatno ne bi događale i vrlo vjerojatno o tome u ovom trenutku ne bi raspravljali. Ono što je, najveći problem je da smatramo da ovo, ove mjere zapravo nisu samo ublažavanje već da se, kao da, nego da umjesto da kupujemo nova vrata mi stavljamo ručnik ispod starih da nemamo propuh. Imamo veliki državni aparat koji naprosto ne funkcionira. To sam govorio i u obrazloženju svoje stavke jer mi moramo u ovom trenutku definitivno voditi računa o javnim financijama, to je i ministar Marić naglasio i kolega je upravo prije mene o tome govorio. Mi kad smo planirali proračun za 2020. odnosno kad se donosio, kad su ga vladajući donijeli imali smo planirani deficit od 9 milijardi kuna. To nije sustav koji je održiv, to nije sustav koji može dalje tako funkcionirat, a u onim vremenima kad smo imali suficit državnog proračuna ako se ne varam 2018.-'19., te dvije godine nismo imali dovoljno hrabrosti kako bismo donijeli ozbiljne i prave reforme. Nakon toga uslijedila je kriza gdje smo se hvalili da imamo na raspolaganju 24 milijarde eura i kako ćemo posložiti sustav i kako ćemo donosit prave reforme, a od toga nema ništa. Nedavno smo također imali prilike slušati kako je Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova izdalo natječaj za poduzetnike putem najbržeg prsta, onda su se sredstva poduzetnicima podijelila i nakon toga je natječaj naprosto poništen i poduzetnici su ostali bez posla. To je samo jedna kap u moru primjera kako državni aparat naprosto ne funkcionira. Govorio sam i u obrazloženju stanke samo o mirovinskom sustavu. Imamo 1,23 radnika na jednog umirovljenika, sustav koji ne funkcionira. Najveći dio upravo iz državnog proračuna u rashodima odlazi odnosno planiran je za obnovu potresom pogođenih područja, a nakon toga za socijalnu skrb, mirovine i mirovinski sustav. Govorili smo puno puta i za kad smo govorili o proračunu za ovu godinu i o problemima u zdravstvu, 300 milijuna kuna mjesečno dug veledrogerijama koji se ne rješava i zato sam i rekao i očekujem i s ove govornice pozivam i ministra obrazovanja, ali i druge ministre da dođu i predstave reforme na koji način planiraju urediti rashodovnu stranu državnog proračuna kako bi se onda dugoročno mogli razmišljati o poreznom rasterećenju naših građana. Inflacija nam je u veljači bila 6,3%, hrana i prijevoz u godinu dana su poskupili za 10% Također u ovim izvanrednim okolnostima kada još uvijek traje pandemija, kada imamo rat u Europi koji nije tako daleko od Hrvatske, a dolazi nam i turistička sezona koja je definitivno u ovom trenutku još uvijek neizvjesna, ali siguran sam da u svim krajevima Hrvatske ono što mogu reć za Istru da zaista radimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo imali dobru turističku sezonu, kako bi ljudi mogli prihodovati, kako bi se ljudi mogli zaposliti, a samim time kako bi i državni proračun mogao prihodovati jer znamo kolika je ovisnost državnog proračuna o turizmu, a to je preko 20, gotovo 25% I to je još jedan pokazatelj da država odnosno državni aparat ne funkcionira jer naprosto državne financije ne mogu i ne smiju ovisiti samo i isključivo o turizmu, a to smo i najbolje mogli vidjeti i 2020. kad nas je pogodila pandemija koronavirusa, kad smo imali jako lošu turističku sezonu, vidjeli smo koliko je to utjecalo na, na državni proračun, na deficit i naravno na nova zaduženja. Treba isto tako govoriti i o neizvjesnosti i brizi građana jer od 1.1.2023. vrlo vjerojatno uvodimo euro koji otvara i dalje brojna pitanja. Komunikacija od strane vlade prema građanima je slaba odnosno gotovo je i nema i ljudi su s pravom zabrinuti kako će i to uvođenje eura iako ga snažno podržavamo utjecati na cijene, a znamo da će vrlo vjerojatno nešto porasti. Tu govorimo o cijenama nekretnine jer sve zemlje više-manje koje su uvele euro cijene nekretnina su znatno rasle i zato pozivam da je vrlo bitno u ovom trenutku jasno i glasno komunicirati građanima kako će to utjecati na njihov kućni budžet.

Izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Žao nam je što je ministar morao otići, ali kao i svaki dobro odgojeni čovjek ispričao se, pa evo pozdravljam vas i želim vam reći da ću u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku pokušati sagledati ovu priču u jednom malo drugačijem kontekstu. Ja to i inače radim jer članstvo u EU ima svojih dobrih i loših strana. A mislim da ga je bitno danas spomenuti u ovoj kontekstu jer u politici je jako važan trenutak kada ćete nešto napraviti i trenutno ja mislim da vladajuća koalicija HDZ i gospodin Plenković mogu biti zadovoljni jer ta trgovačka većina u saboru je homogena na razini projektne suradnje prodana je mantra da trenutno nema nikoga, da je oporba nigdje, nema nitko tko bi mogao nešto promijeniti pa čak ni u HDZ-u, da je, vlada nam djeluje po obrascu kad su ministri u pitanju ode jedan dođu dva. DORH malo uhićuje, onda sudovi razvlače pa oslobode. I tako, jedna od loših strana našeg članstva u EU je da moramo poštivati određene zakone, direktive, uredbe, a mi smo na 63% kupovne moći EU. To je ono gdje mi jesmo. I činjenica je da mi moramo postati dio jedinstvenog energetskog tržišta i točka, amen što bi rekao moj pokojni dida Marko Gabelica zvani Tatar, točka … [[Govornik se ne razumije.]] to je ono što je prava istina i to je ono što nema veze s poboljšanjem kvalitete, podizanjem kvalitete usluge, podilaženjem potrošačima, kriza, hladnoća, inflacija, usuđujem se čak ni taj nesretni sukob i gruba ruska agresija. Dakle, sve je to što bi mi rekli kolokvijalno u Osijeku žvaka. Činjenica je da moramo liberalizirati tržište jer je li nedostaje plina pa će doći do redukcije, koliko ja znam kod mene je jutros bilo plina kod vas isto tako, dakle redukcije nema. Je li ugrožena opskrba? Možda ja to ne znam, ali za sada je sve u redu. Jesmo li iscrpili svoje zalihe? Čini mi se da nismo. Govorim o plinu kao figurativno svemu onome što je ustvari vrh ledenog brijega koji viri van. Što je stvarni uzrok poskupljenja energenata, a plina posebice? Dakle, liberalizacija tržišta prirodnog plina jer je to obveza svih država članica prema EU te je usklađenje hrvatskog energetskog zakonodavstva sve u obveza preuzeta pristupnim pregovorima u Poglavlju 15. Nema ništa drugo. I sve drugo su priče za malu djecu. Ali gdje je onda problem? Mi smo imali regulirano tržište plina i znali smo kako to funkcionira. Dakle, domaći proizvođač plina, domaći uvjetno rečeno je bila INA i onda po uvjetima koje je regulirala država proizvedeni plin je prodavao veleprodajnom opskrbljivaču HEP-u i onda HEP dalje to radio jel tako. Od svake kune konačnog računa za prirodni plin 65% je nabava energenta, 12% troškovi distribucije, marža 3%, 20% ide na porez na dodanu vrijednost. Demantirajte me. Dakle, to je činjenica i tu se ništa ne mijenja jel je to jedna kuna, dvije kune po kilovat satu manje važno. Dakle, zašto je obveza Hrvatske da liberalizira tržište prirodnog plina? Od 1988. godine Europska komisija je u jednom svom radnom dokumentu kazala da i dalje postoje značajne zapreke u trgovini energetskim proizvodima unutar unije. Onda '96. godine kaže Direktiva 96/92 EC da EU pokreće napuštanje ideje o nacionalnoj suverenosti nad energetskim sektorom. Onda imamo jednu direktivu iz 2001. godine koja kaže da trebamo raditi na daljnjem jačanju energetske politike EU kroz osiguranje energetskih opskrba svim korisnicima i to s višim standardima usluga, višom poslovnom efikasnošću i nižim cijenama. Mi jesmo dio EU, želimo biti dio EU ali ne odgovara nama svima isto. Mi smo za razliku od nekih drugih zemalja pa čak i većine bili u stanju proizvesti preko 50% svojih potreba. Oni ne. I zadnji i najvažniji energetski paket sačinjen je u 2 direktive i 3 regulative i on je negdje stupio na snagu u srpnju 2009. godine. I kad sve rezimiramo u tom dokumentu, a posebice u onom iz 2016. godine koji se zove zimski paket napisano je da treba doći do smanjenja ukupne potrošnje energije za 30% do 2030. godine. To je činjenica. Dakle, traži se od nas da trošimo manje energije, a mi se želimo razvijati. Ekonomska teorija i zdrav razum ne poznaju tu mogućnost. Pri tome je u tom zimskom paketu Europska komisija sastavila i 7 regija kad je u pitanju regionalna suradnja i to posebice se odnosi na plin. Mi smo jugoistočna regija, mi zajedno s Austrijom, Mađarskom, Italijom i Slovenijom. I to je grm u kojemu leži zec ovoga poskupljenja. Mi to jednostavno moramo napraviti jer drugačije ne ide odnosno ide Rumunjska radi drugačije, ali mi smo odlučili kao i kod eura tako i ovdje da ćemo poput gusaka u maglu odsrljati, al nije nam prvi puta u povijesti samo se nadam da neće biti tako tragično. I znači jedino što mogu u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku zaključiti je da, što je skandalozno mi već godinama znamo da će doći do ovog udara na džepove građana. Od 2015., 2016. barem ako ne od samog ulaska. Mi smo znali da će doći do ovoga zašto sad hitni postupak? Čemu hitni postupak, čemu paketi mjera? To je kao da mi sami sebi stvorimo problem, pucamo si u nogu i onda tržimo da vidimo što smo napravili, pa će doći, doletjet će poput Supermana naš predsjednik Vlade i on će nama pomoći da napravimo nešto što smo prije barem, znači od samog ulaska, ali evo barem zadnjih šest godina znali da će se dogoditi, znali smo i datum. Znači ako može Rumunjska štititi svoj suverenitet i standard svojih građana zašto ne možemo mi? Jer mi smo izgubili energetski suverenitet to sam već rekao i ponovit ću, ponovit ću i milijardu puta. To je ključ cijele priče mala nebitna kompanija iz Mađarske kupuje veliku INA-u sa nalazištima nafte, plina u Rusiji, u Hrvatskoj. Izgubili smo upravljačka prava jedni prodali, drugi dali i to je činjenica. Mi smo postali mađarska energetska kolonija. Mi imamo sudski epilog toga svega gdje je pravomoćnom odlukom dokazano da je koruptivnom radnjom došlo se do upravljačkog paketa i dalje ne činimo kao država ništa. Pa dobro jesmo mi država? Što država može napraviti? Pa ako je prava može napraviti sve, sve u interesu svojih građana. Država može sutra napraviti drugu kompaniju, ali netko treba imati viz8iju za to. Netko treba imati petlju za to, uz dužno poštovanje ministru koji je otišao simpatičan, drag, ali nema petlju. Ne ide, ne mogu, hvala lijepa i doviđenja. Dakle, nakon što ste rasprodali naše banke i telekomunikacije, nakon što više nismo zemlja koja radi antibiotik, ne radimo turbine, ne radimo brodove, nemamo više Imunološki zavod puštate srpskom kapitalu da kupuje naš medijski prostor. I točno znate koji su mediji u njihovom vlasništvu. Rasprodajte naše poljoprivredno zemljište i sad uslijed pandemije, inflacije, rata mi gubimo prvo monetarni suverenitet i pričate da je ovaj zakon super jer će ljudi uštedjeti zato što nešto neće poskupiti 25% nego 15% Niže stope PDV-a će uzrokovati što bi rekla moja mater tu mi pljunite samo višu razinu profitabilnosti prodavača a narušit će porezne prihode za 2,1 milijardu kuna. Dakle, ništa dogodit se neće ništa. Puno više možete uštediti ako smanjite državnu potrošnju, ako se riješite uhljeba.

Evo poštovane kolegice i kolege, dakle ovaj zakon je dio paketa mjera koje je Vlada predložila zbog globalnog porasta cijene energenata kako bi smanjila ili ublažila utjecaj na standard građana. Dakle, ovim prijedlogom ove stope, nove tope ili izmijenjene stope PDV-a stupaju na snagu od 1. travnja. Ja bih rekla da nema evo nikoga u sabornici do sada od ovih govornika koje smo čuli, dakle tko se protivi zapravo smanjenju PDV-a. Međutim, pitanje je uvijek da li je ovo prekasno stiglo i je li dovoljno? Dakle, ni jedna politika koja se bavi samo posljedicama u trenutku kad nastupi kriza ne može riješiti problem, ni popraviti standard građana čak ni sa najboljim mogućim mjerama. Dakle, bez promjene modela lošeg upravljanja kao i jače kontrole i prihoda i rashoda one naprosto ne mogu biti dugoročno učinkovite. Dakle, sve dosadašnje vlasti mogle su nas pripremiti za ovu krizu, međutim nisu. Dakle, mogle su napraviti reformu teritorijalnog preustroja nisu, mogle su napraviti reformu javne uprave, nisu. Mogle su smanjiti besmislene rashode iz proračuna, nisu. Mogle su porezno rasteretiti rad, nisu. Mogle su napraviti i pravu jednu generalnu reformu Zakona o radu međutim nisu. Mogle su i reformirati pravosuđe da postane efikasno i pravedno, ali nisu. Dakle, bez reformi koje se zagovaraju dugi niz godina uvijek i redovito u predizbornim kampanjama, a dosadašnje vlasti ih nikad nisu provodite kad bi došle na vlast. Dakle, bez tih reformi nema ni dugoročnog efekta na standard naših građana. I dalje ćemo biti najsiromašnija, odnosno druga najsiromašnija zemlja u EU i dalje ćemo biti zemlja koja se iz ovakvih kriza jednom kad prođu i pandemija i rat iz ovakvih kriza, dakle najduže ćemo se izvlačiti poučeni onim krizama ranije. Dakle, što nam donose ove izmjene? Opća stopa PDV-a i dalje je 25% Sjetimo se ona je uvedena evo prije 10 godina 1.3.2012. godine. Ako pogledamo kako stojimo u odnosu na druge zemlje. Jedino još Mađarska ima veću stopu od nas 27% Dakle, hrvatski građani zaista snose veliki porezni teret u pogledu PDV-a. Ovim zakonom predlažu se neke izmjene u primjerima sniženih stopa PDV-a od 5%, 13% Na primjer 5% se uvodi, dakle proširenje snižene stope PDV-a od 5% na ulaznice, koncerte, sportska i kulturna događanja i u obrazloženju se kaže kako će se smanjiti PDV na te utakmice potaknut će zaštita baštine i promocija hrvatske kulture i otvorit će se prostor za razvoj i unapređenje sustava sporta u RH jer smo smanjili PDV na ulaznice na ta događanja. Ja bih rekla da je to vrlo hrabra i optimistična izjava. Dalje, proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13% među ostalim je dakle i na menstrualne potrepštine. Ovdje smo imali jednu dugu raspravu u saboru na prijedlog kolegice Mrak Taritaš, dugo smo raspravljali o tome da se taj PDV na menstrualne potrepštine stavi na najnižu moguću stopu ili na 5%, međutim evo neću ponavljati sve one argumente od toga da ima djevojčica čija obitelj ne mogu priuštiti sebi ove proizvode, pogotovo one kvalitetne, dakle još uvijek se to smatra nekakvim luksuzom, a zapravo je to proizvod koji iz nužde koristi polovica stanovništva. Dakle, evo nije mi uopće jasno zašto Vlada zaista nije prihvatila prijedlog da to ide na najnižu moguću stopu od 5%, dakle i dalje ovo tretira kao nekakav luksuz. Tu bi samo još dodala da se slažemo s primjedbama iz javne rasprave koje navode da u pravilniku o PDV-u potrebno pojasnit što točno znače menstrualne potrepštine. Dakle, treba definirat smanjenje ne samo za jednokratne tipa uloške, tampone već i za druge proizvode kao što su menstrualne čašice, menstrualne perive gaćice, perivi ulošci i sl. dakle na višekratne potrepštine. Što se poduzetnika tiče što će oni imati od ovog smanjenja PDV-a, dakle ove mjere koje je Vlada predložila zapravo idu na ruku i namijenjene su isključivo građanima za ublažavanje to inflatornog udara, međutim ne i poduzetnicima. Oni su od ovog skupa vladinih mjera jako puno očekivali, a zapravo su ovim mjerama dobili malo i gotovo ništa. Oni su očekivali pomoć u vidu značajnijih redova poreza, smanjivanje nameta što se jednostavno nije dogodilo. Mogu im pomoći one strukturne reforme o kojima smo govorili i stalno govorimo o njima, međutim one i dalje ostaju mrtvo slovo na papiru. Uz smanjenje poreza i smanjenje ukidanja nekoliko stotina parafiskalnih nameta bi išlo na ruku poduzetnicima i poboljšanju poduzetničke klime. Ovo dakle smanjenje PDV-a ako bude i trajno predstavlja jedan mali korak prema trajnom poreznom rasterećenju i svakako ga pozdravljamo, međutim evo kažem za poduzetnike to će imati malo i nikakav efekt. Ponovit ću još i što neki analitičari kažu kad govorimo o cijenama goriva, jedna stvar već je spomenuta ovdje, to je dakle češće usklađivanje cijena, dakle trebalo bi razmotriti trenutni taj vremenski okvir i proces usklađivanja cijena jer je prespor i jednostavno kasnimo za smanjenjem cijena. Kad se najave smanjenje cijena sirovina mi kasnimo sa njihovom implementacijom i te famozne plivajuće trošarine koje bi se automatski smanjivale ovisno o cijeni odnosno usklađivale ili smanjivale ili povećavale ovisno o cijeni sirovina. PDV na gorivo do sada nije diran. Postavlja se pitanje koliko je održivo ako će cijene nafte na svjetskom tržištu dalje rasti, dakle koliko treba vremena proći evo pišu i pitanja postavljaju analitičari, prije nego što se Vlada odrekne stope PDV-a od 25% na gorivo ili dodatno smanji trošarine odrekne se velikog ukupnog udjela države u cijeni goriva. Dakle, kako bi izbjegli još veći troškovni udar na životni standard država bi zaista se trebala pripremiti za radikalno smanjenje tog svog udjela u cijeni goriva kako bi pomogla ne samo građanima već i poduzećima koja u značajnoj mjeri koriste energente. Dakle, kojigod od ovih instrumenata bio korišten ili smanjene trošarina, PDV-a ili povećanje rashoda odnosno transfera ugroženim skupinama treba se zapravo utvrditi kako će se ta razlika u proračunu financirati? Kao što sam pitala ministra, nema ga sad ovdje, može se napraviti to na tri načina ili će se povećavati neki drugi porezi, ministar je ovdje obećao da u doba krize neće, što ne znači da kad kriza prođe neće, ili se može ići puštanjem rasta javnog duga dakle kad je recesija obično se ili pribjegava tome da se krene sa rastom javnog duga, pogotovo se to koristilo u pandemiji, ili ono što evo ministar nije niti odgovorio na to pitanje, smanjenjem nekih drugih javnih rashoda tih famoznih reformi, reforma teritorijalnog ustroja, reforma javnog sektora, dakle smanjenjem ostalih javnih rashoda može se utjecati i kontrolirati rashode. Međutim, evo kako je teško očekivati od ove Vlade da krene u te reforme, nije krenula do sad teško je očekivati da će i u krizi krenuti sa tim reformama. Jedna od poreznih reformi je i promjena omjera udjela lokalnih jedinica u središnjim državnim porezima. Ne znam, znate li danas od 100 kuna koje država ubire poreza samo lokalnim jedinicama ide otprilike 13 kuna, 87 kuna ide državi, a lokalne jedinice su zapravo one koje su najbliže građanima i pružaju usluge, direktne usluge tim građanima, ne znam, vrtiće, komunalne usluge itd. Dakle, hoće li se uskoro, treba li očekivati od ove Vlade da će u nekoj od budućih poreznih reformi taj omjer koji ostaje lokalnim jedinicama biti drugačiji jer evo dosadašnjim poreznim reformama čak im je taj udio kolača dosta smanjivan i postalo je zapravo veliko opterećenje i lokalnim jedinicama održavati tu razinu usluge prema građanima.

Svakako proteklih nekoliko tjedana ovdje u hrvatskoj sabornici vidimo vrlo zanimljive trenutke da se kompletna oporba bila ona zelena, bila ona lijeva, bila ona desna, bila ona centralna i kakve god već sve oporbe postoje ovdje u HS u principu u načelu slaže odnosno da je suglasna gotovo u svemu. To znači da raspravljamo o nekim izuzetno bitnim temama za Hrvatsku i za naše građane koje očigledno same po sebi generiraju takav jedan vrlo jedinstven politički konsenzus svih stranaka sa svih mogućih spektara hrvatske politike. Ove izmjene Zakona o PDV-u svakako svi pozdravljaju, nije sporno, opterećenja treba smanjiti, ali se ipak i upitati problem je, problem je u tome što vlada reagira i nešto poduzima jedino kada se to apsolutno mora i kada više nemamo prostora za odgađanje. To je potpuno jasno naznačio i kolega Bartulica u svojem zahtjevu za stanku na početku današnje rasprave. Pitamo se još naravno kao i svi na koji se način troši novac iz državnog proračuna, služi li taj novac gospodarskom razvoju ili stojimo na mjestu sa ponekad i kakvim trzajem unazad? Podaci sa svih strana jasno govore, Hrvatska gubi utrku u odnosu na druge koji su puno ranije reagirali. Trebamo, u čemu smo ponovno svi suglasni, smanjiti javnu potrošnju, smanjiti udio države u realnoj ekonomiji, pa će onda i ovakvi razmjeri i promjeri ušteda biti bitno veći. Vidimo ovaj je paket težak 2 milijarde i stotinu milijuna kuna, stvarno ne vidim nijednog razloga da bilo tko razuman bude protiv toga. No ja sam eto stvarno ovdje u poziciji da zamolim poštovane gospođe koje vjerujem da dobro znaju da imaju to pravo ovdje u ime predlagatelja doći i ipak mi pojasniti nešto što u ovom prijedlogu zakonskih izmjena stoji, ne mogu niti sam sebi objasniti zašto.

Mi ovdje dakle donosimo jedan veliki paket težak preko 2 milijarde kuna koji će olakšati život gospodarstvu Hrvatske i građanima RH, ali ovaj komadić zakona je meni potpuno nejasan iz kojeg se razloga on ovdje nalazi ovoga trenutka. On ovdje na papiru jako lijepo izgleda, kako je i poštovani g. ministar objasnio postoje određeni pravni subjekti koji se nađu krivi ili nedužni unutar tih nekakvih malverzacija ili po domaći rečeno muljanja sa PDV-om, pa onda jadni budu na neki način optuženi ne i osuđeni, pa imaju problema, a nisu jadni krivi ništa.

Što se tiče nekih stvari koje su se pojavile u raspravi ovdje, nedavno sam prošao kroz Mađarsku, činjenica jest i u Mađarskoj i u Ukrajini na nekim benzinskim postajama je ograničena količina goriva koju možete kupiti, ali isključivo se radi o postajama koje se nalaze u blizini graničnih prijelaza, te tu nema nikakve veze sa novcima i cijenama nego jednostavno želi se osigurati da za svakoga ipak bude određena količina goriva dostupna, eto mrvicu samo izvan teme, ali i to vrijedi znati. Što se tiče ovih smanjenja stopa, pa mi smo oduvijek to i tražili. Govorili smo sa ove govornice o tome da treba smanjiti ili potpuno ukinuti PDV. Ja osobno za frizerske usluge, evo poštovani predsjedavajući akademik Reiner je bio ovdje kada smo o tome pričali, tražili smo naravno i potpuno ukidanje PDV-a na sve ženske higijenske potrepštine, pa onda i na bitno i značajno smanjenje PDV-a za putničke, linijske, cestovne prijevoznike. Znamo da je i njih ova pandemija dovela stvarno na rub gospodarske održivosti i još smo mnogo, mnogo, mnogo toga tražili što se ovdje pojavljuje, ali jasno u nešto manjem obimu nego kako smo mi to zahtijevali. Imamo još nekoliko minuta da vas podsjetim da smo odgovorni i da pozovem i g. ministra Marića kao potpredsjednika vlade, ali i našeg premijera g. Plenkovića da u što skorijem roku kaže hrvatskom narodu kako stojimo sa osnovnim živežnim namirnicama, dakle brašno, sol, šećer, ulje, ono što nam je najpotrebnije za svakodnevni život, primjećujemo da u narodu vlada osjećaj nelagode, ne želimo da on preraste u paniku i ja osobno kao zastupnik poručujem hrvatskom narodu da razloga za paniku trenutno nema, ali voljeli bismo čuti to od ljudi koji operativno vode ovu državu neka naprave jednu lijepu tiskovnu konferenciju i objasne hrvatskim građanima da nikakve potrebe za stvaranjem većih zaliha trenutno nema. Što se tiče onih velikih i jako velikih zaliha koje treba imati jedna država, podsjetit ću vas na datum, 2. ožujka ove godine dakle prije 15 dana kada je predsjednik Domovinskog pokreta g. Ivan Penava upozorio na činjenicu da je posljednji ravnatelj robnih zaliha razriješen još u lipnju 2021., te da još eto nakon 9 mjeseci mi ravnatelja robnih zaliha nemamo, a budite sigurno da bi ga jako, jako, jako trebali imati. Dodat ću još nešto, kada govorimo o ovim zakonskim izmjenama predlažem i zahtijevam čak štoviše pod hitno mijenjanje ili barem hitnu primjenu i Zakona o energiji članak 26. koji kaže da Vlada Republike Hrvatske u slučaju poremećaja na domaćem tržištu zbog neočekivanog ili neprekidnog manjka energije neposredne ugroženosti itd. itd. može propisati mjere ograničenja trgovine pojedinim energentima i energijom mjere ograničenja uvoza ili izvoza energije. Znajući da Hrvatska sa svojih bušotina godišnje proizvode oko šest stotina tisuća tona sirovine nafte potpuno je jasno da istoga trena trebamo zabraniti izvoz i jedne jedine kapi domaće nafte jer nam spomenuta količina može zadovoljiti oko 25%, oko ¼ potreba za gorivom što bi ipak pomoglo značajno korigirati cijene koje trenutno divljaju ali i smanjilo našu ovisnost o uvozu nafte. Naša nafta odlazi uglavnom u Mađarsku, definirali smo ovdje problem. Nas je kupio MOL. U Mađarskoj trenutno kada dođete na benzinsku postaju gorivo vas, dizelsko gorivo vas košta negdje oko 10 kuna da sad ne preračunavamo iz lipe u lipu. U svakom slučaju klub Domovinskog pokreta naravno podržava ove izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost sa ipak još jednim pitanjem da nam se malo preciznije pojasni zašto je u njega ugrađena i ova odredba o poreznoj tajni.

Najprije poštovana zastupnica Selak Raspudić. Izvolite.

Ovo nije tek jedna od onih tema o kojoj ćemo usputno raspravljati. Ovo je ključna tema za preživljavanje građana Republike Hrvatske, odnosno tema koja se doslovno tiče našeg opstanka, a pogotovo se tiče opstanka najranjivijih društvenih skupina koje će najviše biti pogođene ovom krizom imaju u vidu kolika je u Hrvatskoj stopa siromaštva i stopa rizika od siromaštva koja raste. U tom smislu u početku prije nego što prijeđem na rješenja koja mi nudimo, jer sada nije samo pitanje što mi možemo kritizirati od ponuđenih prijedloga, nego je pitanje što bismo mi učinili da upravljamo ovom državom. Prije nego što prijeđem na naše vlastite prijedloge koje smo ozbiljno pripremili želim istaknuti dvije stvari koje se odnose na sada ovdje predstavljene prijedloge. Ono što je nužno i što svaka država treba učiniti u vrijeme ovakve krize je stegnuti vlastiti remen. U tom smislu pozdravljam odluku Vlade, odnosno prijedlog odluke koji se danas našao na sjednici Vlade, konačno da se obustavi novo zapošljavanje državnih službenika. Podsjetit ću da sam u siječnju postavila premijeru Plenkoviću pitanje oko toga koliko je uopće zaposleno novih državnih službenika u njegovom mandatu i da nije znao odgovor, premda je država ono čime on trenutno upravlja. Našom vlastitom analizom i putem zastupničkih pitanja mi smo došli do broja oko 15000 ljudi u potekle četiri godine. Čini se da su naša upozorenja o tome da je takav mastodont i stalni priljev novih ljudi u ovakvoj situaciji krize nemoguće održavati konačno shvatili ozbiljno. I drago nam je zbog toga i drago nam je da Vlada ide u smjeru, a taj smjer treba pojačati, da prije svega stegne vlastiti džep, a onda možemo ići u to da građani osjete posljedice ove krize. Drugo što očekujemo a odnosi se na ove predložene mjere, da ovakve stope PDV-a ostanu.

Očekujemo i da kad izađemo iz krize da ovakve stope ostanu. A sada ću prijeći na ono što je ključno, a to su naši prijedlozi koje mi ovdje nudimo da bismo prebrodili ovu energetsku krizu i da bi je građani osjetili u najmanjoj mogućoj mjeri. Kada kažem građani želim naglasiti ne samo građani, nego i naši građani koji su poduzetnici, jer je njih Vlada u cijeloj ovoj krizi u potpunosti zanemarila.

Naime, kao što je poznato visoka cijena naftnih derivata negativno utječe na budžete naših građana. Drugo što tražimo je da se preusmjere sredstva iz prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i transferira ih kroz socijalne naknade prema najosjetljivijem dijelu stanovništva. Znači to je jedno od konkretnih rješenja gdje vidimo prostor za promjenu gdje se može osigurati socijalne naknade za najosjetljiviji dio stanovništva. I kroz te socijalne naknade Vlada Republike Hrvatske treba refundirati 25% troškova energije za energetsku ugroženost u kategoriji kućanstva, 35% troškova energije u kategoriji kućanstva energetsko siromaštvo i 50% troškova energije u kategoriji kućanstva apsolutno energetsko siromaštvo. Dugoročno iz ovih sredstava fonda nužno je da Vlada Republike Hrvatske čim prije i što aktivnije počne subvencionirati obnovu vanjskih ovojnica zgrade i obiteljskih kuća pojednostavi dokumentaciju i poveća udio sufinanciranja na 80% Već smo o tome razgovarali kada ste vidjeli pojedinačne slučajeve socijalno osjetljivih ustanova koje nisu mogle riješiti svoj račun za plin i time pomoći najugroženijim skupinama stanovništva. Mi tražimo da se to na tragu modela drugih europskih zemalja riješi sustavno.

Nadalje, tražimo Vladu RH da osigura državna jamstva poduzećima koja su stradala zbog energetske krize kroz Nacionalni program jamstva. Ako se država ne pobrine za poduzeća koja su stradala dugoročno krahirat će država, a krahirat će i cijela naša ekonomija. Država u ovoj mjeri ne plaća cijenu nego amortizira energetski udar i daje poduzećima vrijeme da se na njega prilagode. Zatim tražimo od Vlade RH izmjenu zakonske odredbe kojom bi se regulirao jednostrani raskid ugovora od strane opskrbljivača u obvezi javne usluge. Dakle, to je ono što se dogodilo sada i ono zbog čega su stradali brojni naši građani, prvenstveno poduzetnici jer nisu mogli utjecati na takav tip raskida ugovora. Ovo su neki od konstruktivnih prijedloga. Očekujemo da ih vlada usvoji, a ono što je bitno, bitno je da pošaljemo poruku građanima RH da smo ovu krizu i inflaciju koja prijeti shvatili itekako ozbiljno i da imamo konkretna rješenja da se ona suzbije i njen teret što manje osjete građani RH.

Poštovani potpredsjedniče evo iako se ne čini da je povezano s temom, ja bih molio da inicirate raspravu na predsjedništvu sabora da ukinemo više ovo nošenje maski ovdje u sabornici i ove odredbe o broju zastupnika jednog kluba koji mogu tu biti jer sasvim je jasno da se van ove sabornice družimo i bez maski i u puno većem broju. Isto tako da se ukinu sve mjere trenutno važeće jer mi ovaj rast cijena i ovo o čemu danas raspravljamo gdje je vlada intervenirala smanjenjem PDV-a nemamo samo zbog ovog rata u Ukrajini nego imamo i zbog svih mjera ograničenja koja su se donosila, onda potpora koje su išle zbog ublažavanja tih odluka, onda tiskanja novca u Europskoj centralnoj banci u SAD-u. Dakle, mi smo rast cijena i energenata i hrane imali neovisno o ovome što se događa u Ukrajini. Ne samo vladajućima nego i onima iz lijeve opozicije koji su pali na ovom testu ljudskih prava i sloboda i podržali stožer i HDZ. Dakle, vi ste nas ovdje napadali kada smo prikupljali potpise, ali unatoč tim vašim napadima hrvatski građani su podržali obje naše referendumske inicijative i skupili smo dovoljan broj potpisa zbog čega ćemo imati referendum. Ono što s ovog mjesta želim poručiti Vladi RH da će MOST uvijek pozdraviti porezno rasterećenje jer to je dio naših politika. Dakle, mi smatramo kada govorimo o tome što država treba činiti da je zadatak države činiti što manje odnosno odreći se onoga što uzima iz džepova hrvatskih građana. A u replikama ministru Mariću, a i u ovoj stanci koju sam imao rekao sam jasno da vlada i na dizelu i na ovaj gorivu uzima previše. I kroz trošarine i kroz PDV. Ministar je rekao da je tu još malo prostora, ali prostora ima sasvim dovoljno dakle, ako govorimo i o smanjenju PDV-a i to je ono što bi vlada trebala činiti uz ove sve mjere koje je nabrojala kolegica Raspudić. I evo mi očekujemo to od vlade. Uvijek ćemo dakle biti konstruktivni i podržati i glasovati za sve ono što ide u korist hrvatskih građana, ali isto tako ćemo podsjećati vladajuće da sa mjerama ne kasne kao što su kasnili u ovom slučaju jer smo mi još u 9. mjesecu ovdje potpisima doveli guvernera i upozoravali na inflaciju, na rast cijena ali reakcije nije bilo. Dakle, odnosno reakciju imamo evo tek sada kada zapravo kasnimo jer više onaj okvir koji smo imali zbog pandemije ne utječe samo on na rast cijena nego i ovo što se događa u Ukrajini.